Poštovane kolegice i kolege, nastavljamo s radom.

Pozdravljam zato još jednom predsjednika Vlade i molim ga da podnese uvodno izlaganje. Izvolite.

i zastupnici, evo danas, imamo drugi put prigodu, odmah replika, to je dobro, kolega Pernar na dobar dan, razgovarati nakon aktualnog prijepodneva u kontekstu zakonske obveze koju Vlada ima, a to je da jednom godišnje podnese izvješće o sastancima Europskoga vijeća koji su održani u prethodnoj godini. Vi znate da sam na vlastitu inicijativu tu praksu modificirao od početka mandata ove Vlade sa ambicijom i ciljem, da svaki puta nakon europskog vijeća razgovaramo o zaključcima tog najvišeg tijela u institucijama Europske unije, kako bismo podigli svijet o europskim temama i među zastupnicima, ono što je osobito važno u hrvatskoj važnosti, te da mediji na jedan detaljniji način prate rad, općenito Europske unije. Koristim ovu prigodu da se još jednom prisjetimo, da smo prije 2 dana, obilježili 26 godišnjicu priznanja RH i 20 obljetnicu okončanja procesa … [[Govornik se ne razumije.]] integracije hrvatskoga Podunavlja, koji je bio obilježen ovoga puta u Iloku, u Gorskoj srijemskoj županiji, jer to su izrazito važni trenuci za našu povijest i to našu recentnu povijest, moment kada smo zaokružili teritorijalnu cjelovitost. A to su bile po mom dubokom uvjerenju prethodna pitanja i trenuci, bez kojih sve ovo što je uslijedilo u protekla 2 desetljeća ne bismo mogli na isti način realizirati, niti uopće zamisliti situaciju da budemo članica EU. Protekla godina bila je izrazito zanimljiva i intenzivna kada je riječ o dinamici susreta. Sve skupa imali smo 11 sastanaka na vrhu, nekoliko formalnih, 4 formalna, nekoliko neformalnih, nekoliko u formatu članka 50, dakle vezanih za pregovore o izlasku Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije. Ali isto tako ovo je bila u političkom smislu jedna godina koja je donijela i nekoliko zanimljivih rezultata na nacionalnoj razini na izborima u velikim članicama EU. Tu prije svega mislim na pobjedu Emmanuela Macrona u Francuskoj koji praktički nije imao niti stranku, niti je postojao kao akter na francuskoj političkoj sceni do otprilike godinu dana pred izbore kada je izašao iz tadašnje Vlade i krenuo u kampanju i na neki način pokazao da svojom retorikom, svojim programom želi udahnuti jednu sličnu vrstu optimizma, energije i aktivnosti koju je udahnuo na razini Francuske i na razini Europske unije. Istodobno ovo je bila godina u kojoj je njemačka kancelarka Merkel po četvrti put pobijedila, ovaj put relativno i to uz bitno drukčiji sastav Bundestaga, ali je došla u prigodu, evo pratimo to i u zadnjih nekoliko dana da ponovno formira Vladu i to u velikoj koaliciji. Ta dva događaja nedvojbeno su obilježila nacionalnu političku scenu. Za nas je posebno relevantno još da je došlo i do promjene vlasti u Austriji, da je došlo do promjene vlasti u Češkoj. Sve su to zemlje koje su Hrvatskoj bliske i u kojima su se dogodile promjene koje nisu nebitne. Sutra dio ministara hrvatske Vlade, državnih tajnika ide u Italiju koju također očekuju izbori za dva mjeseca i sve to nam govori o jednom izuzetno dinamičnom političkom procesu. A kada se sve to stavi u širi kontekst onog negativnog referenduma Ujedinjene Kraljevine prije godinu i pol dana, tada zajedno sa pregovorima o BREXIT-u vidimo koliko je ova godina bila relevantna i značajna za EU. Što je posebno važno danas sa aspekta pogleda unazad? Dakle na ta četiri europska vijeća koja smo imali i podijeljene u dva predsjedništva, prvo je predsjedništvo bilo malteško, drugo je predsjedništvo bilo Estonsko. Iskristaliziralo se nekoliko bitnih tema. Maltežani su po logici stvari i svog geografskog položaja već u drugom mjesecu stavili na dnevni red temu migracija i to srednje mediteranske rute gdje je dominirao novi tip ugovornih odnosa sa zemljama sjeverne Afrike, zemljama koje su neke tranzitne, a neke su i zemlje izvorišta velikoga migracijskoga vala. Istodobno za vrijeme malteškog predsjedanja imali smo i onaj veliki sastanak u Rimu posvećen šezdesetoj obljetnici Rimskih ugovora koji je nastojao udahnuti jednu vrstu optimizma u ovoj godini u odnosu na pomalo sumornu atmosferu 2016. I mislim da je na tom tragu ostvaren vrlo solidan uspjeh jer je taj sastanak bio referentan da se tada u formatu od 27 članica de facto reflektirajući buduću strukturu EU nakon kraja ožujka 2018. da se krene na sve one teme koje su relevantne za državljane svih članica EU. Estonsko predsjedanje pak po logici stvari stavilo je naglasak na ono u čemu je Estonija jako dobra, a dobri su jer su pronašli jednu nišu razvoja digitalnog društva, digitalne ekonomije, digitalnih usluga. I osjeća se da jedna tako mala zemlja precizno pronašavši dio onih aktivnosti koje su važne za radna mjesta budućnosti, koja su važna za njihovo gospodarstvo, za europskog gospodarstvo pronalazi i način kako da bude prepoznatljiva, učinkovita i gdje se njihova postignuća nastoje usvojiti i kao model u mnogim drugim državama članicama. Dodatnu vrijednost ovom drugom semestru dao je i socijalni summit koji je organiziran u Švedskoj. Švedska je poznata po tome da europski socijalni model možda radi na razini koja je iznad nekih drugih država članica. Radi to na način da je ovaj put švedska Vlada željela da upravo oni budu domaćini sastanka neformalnog na kojem se govorilo o stupu 20 načela, tzv. socijalnom stupu koji može pridonijeti u svojoj provedbi boljem reguliranju socijalnih prava na razini država članica. On je neobvezujućeg karaktera, ali poruke koje su tamo bile poslane mislim da su korisne za sve države članice. Zadnji sastanak koji je bio održan u prosincu imao je jednu od glavnih tema stalnu strukturiranu suradnju u području obrane. To je tema koja je posebno važna proteklih nekoliko godina i koja je ojačala EU i to u kontekstu obrambene zajednice, suradnje sa NATO-om budući da su većina država članica, članica i jedne i druge organizacije i na taj način smo stavili u prvi plan teme koje otprilike dolaze u dvogodišnjim razmacima na razinu šefova država i vlada. Želim spomenuti da ću na poziv predsjednika Europskog parlamenta Tajania koji je bio i ovdje u posjetu u Hrvatskom saboru, čini mi se u svibnju ove godine jedne od prvih članica koje je Tajani posjetio bila je Hrvatska s kojim gajimo izrazito kvalitetne, korektne i prijateljske odnose, imati prigodu pred Europskim parlamentom na plenarnoj sjednici u Strasbourgu početkom veljače govoriti o temi koja je relevantna za sve članice. To je hrvatski pogled na budućnost Europe, dati doprinos jednoj raspravi koju je on pokrenuo kao predsjednik Parlamenta. Danas je na istu temu govorio u Strasbourgu Leo Varadkar irski premijer tako da imamo prigodu biti među prvima koji će dati poglede na europsku budućnost, a nakon toga tjedan dana imat ćemo prigodu potpredsjednica Vlade Marija Pejčinović, potpredsjednica Vlade Martina Dalić i ja biti u Bruxellesu, susresti se sa cijelim kolegijem Europske komisije i posebnim sastankom sa predsjednikom Komisije Junckerom gdje ćemo staviti na stol sve teme koje su relevantne za Republiku Hrvatsku u svim mogućim aspektima našega članstva i na taj način poslati određene poruke priprema Hrvatske za buduće predsjedanje Europskom unijom koja je kao što znate je predviđeno u prvoj polovici 2020. godine. Hrvatska je ove godine na temu migracija uplatila i svoj doprinos u uzajamni Fond za Afriku. Mislim da je ta poruka izrazito važna, da smo pokazali načelo solidarnosti u praksi namijenjeno za regiju sjeverne Afrike i za rog Afrike.

Kada je riječ o obrambenoj suradnji želim pojasniti da je ta stalna strukturirana suradnja u području obrane i sigurnosti jedan novum u toj domeni. On nadgrađuje globalnu strategiju za vanjsku i sigurnosnu politiku na vrlo konkretan način. Ona ima kraticu PESCO. Dakle, to je kratica sa kojom ćete se susresti kada budete pratili razvoj tog područja suradnje unutar EU. U njoj sudjeluje 25 država članica. To je jedan od primjera gdje Hrvatska šalje snažnu poruku da želi biti među onim članicama koje ćele dublju integraciju i žele tiješnju suradnju. Ukupno je 17 područja te suradnje, a Hrvatska je u ovoj fazi inicijalnoj izabrala 5 područja gdje želi tiješnjije surađivati sa članicama Unije. Prvo područje je pomoć u prirodnim katastrofama gdje smatram da imamo određenoga iskustva i gdje smo se već pokazali dobrim susjedima, a ponekad smo i bili primatelji pomoći drugih članica. Zatim o razmjestivosti snaga o vojnoj mobilnosti, o logistici i o kibernetičkoj sigurnosti. To su područja koja je prije svega Ministarstvo obrane ocijenilo kao konkretne aspekte suradnje na kojima želimo graditi naše partnerstvo sa drugim državama članicama. Jedino Ujedinjena Kraljevina, Danska i Malta ne sudjeluju u ovoj suradnji. Također važno je napomenuti da smo u prosincu razgovarali i o uspostavi Europskog obrambenog fonda koji bi imao dva okvira. Drugi je razvoj sposobnosti te Europskoga programa industrijskoga razvoja u području obrane. I danas ste imali prigodu čuti potpredsjednika Vlade i ministra obrane koliko je važno da svaka država članica, pa onda i Hrvatska u ovom kontekstu stavlja naglasak na vlastitu obrambenu industriju, na mogućnosti njenoga izvoza, na mogućnosti plasiranja te vrste proizvoda i roba na tržišta drugih država članica ili trećih zemalja. I stoga mi se čini da iz ovoga iskustva prvih godinu i nešto dana rada Vlade nakon što smo donijeli novu Nacionalnu strategiju sigurnosti, Zakon o domovinskoj sigurnosti, ušli smo među prve članice koje sudjeluju u PESCU, poslali naše snage u niz operacija i u Europi i diljem svijeta. Evo nedavno ste vidjeli posjet potpredsjednika Vlade Litvi i Poljskoj gdje su naše postrojbe, njih skoro 300. Šaljemo poruke o tome da smo aktivni i angažirani na području europske sigurnosti i obrane. Posebno je važno da se na razini Europskoga vijeća redovito vode i konzultacije sa glavnim tajnikom NATO-a koji je sudjelovao na Europskom vijeću gdje smo evocirali sadržaj deklaracije između dviju organizacija iz lipnja 2016. Prije svega područja hibridnih prijetnji državama članicama, sudjelovanje u komplementarnosti u misijama i operacijama, kibernetičkoj sigurnosti te planovima razvoja obrambenih sposobnosti, zajedničkim vježbama i izgrađivanju obrambenih kapaciteta partnera. U tom pogledu važno je da se obrambena dimenzija ugradi u sve ono što je ključ provedbe globalne strategije za vanjsku i za sigurnosnu politiku Europske unije i s te strane možemo ocijeniti da su zaključci Europskoga vijeća u prosincu bili očekivani s obzirom na sve što se događalo na razini Vijeća za obranu i Vijeća za vanjske poslove u pripremi tih susreta. Posebna novum ove godine bila je i inicijativa predsjednika Europskog vijeća Tuska koji je kao što znate izabran da bude predsjedavajući ove druge dvije i pol godine ovog petogodišnjeg mandata Komisije i Parlamenta na način da je pripremio dokument koji se zove Agenda lidera i to je jedna zanimljiva nova metodologija rada gdje sam predsjedavajući Europskoga vijeća na jedan drukčiji način nego do sada dakle obično se uglavnom oslanjamo na prijedloge Europske komisije ili pak dokumente koji dolaze iz različitih formacija Vijeća, sada on predlaže pojedine dokumente direktno kao predsjedavajući Europskog vijeća da budu tema sastanaka šefova država i vlada. Jedna od tih tema inače ne tako često dignuta na ovu razinu je bila tema kulture, tema znanosti i obrazovanja o kojoj smo razgovarali na posljednjem Europskom vijeću u prosincu, a i za vrijeme našega neformalnoga susreta u Goteborgu gdje se posebno ističe intenzivan rad na području promocije europskoga identiteta i to stvaranjem jednoga projekta europskih sveučilišta koja bi bila svojevrsna mreža.

Jedna odlična inicijativa, mislim da bi o tome trebalo voditi računa i u Hrvatskoj. Zemlje naše veličine trebaju iskoristiti takve trendove kako bi iznjedrili iz vlastitoga obrazovnoga sustava mlade ljude koji su u stanju pratiti svoje odgovornosti na europskoj razini i uključivati se u tržište rada od pola milijarde ljudi sa kvalifikacijama koje su jako bitne. Sa nama je bio ministar Pavić, govorili o nizu aktivnosti i naših aktivnih mjera zapošljavanja, svega onoga što želimo da budu rezultati obrazovne reforme i osobito dobrim pokazateljima u smanjenju broja nezaposlenih mladih.

Godina upravo započinje je europska godina kulturne baštine što je također važno upravo u kontekstu identiteta, u kontekstu prepoznavanja posebnosti svakog naroda, svake države članice. I zato će se i u ovoj godini na različite načine afirmirati sve ono što je bogatstvo država članica, a i same Unije. Ono što je najvažnije reforma sustava azila na razini EU, prije svega ta unutarnja dimenzija migracijske politike koja je donijela niz i problema i poteškoća, a sasvim otvoreno i utjecala na političke procese na nacionalnoj razini. Migracijska kriza od 2015., šesnaeste godine utjecala je na promjenu raspoloženja, pa i na odabire europskih birača na različitim izborima sa kojima smo se imali prilike upoznati, tj. njihovim rezultatima u proteklih nekoliko godina. Vjerojatno je najvidljiviji utjecaj zasigurno u Njemačkoj gdje je jedna alternativa za Njemačku do ovih izbora nije imala niti jednog zastupnika, sada ih ima '92. ili tri čak. To su pitanja koja su bila na dnevnom redu. Za Hrvatsku važno je da budete informirani po sustavu naših preuzetih obveza. Mi smo preuzeli obvezu da u sustavu preseljenja i premještaja prihvatimo 1583 osobe. Riječ je o premještaju osoba koje su ili u Grčkoj ili u Italiji, te osobama koje se nalaze u Turskoj. Za sada ta dinamika ne odgovornošću hrvatskih institucija, nego jednostavno tehnologijom toga rada ide poprilično sporo. Samo je 81 osoba premještena, 60 iz Grčke, 21 iz Italije, dok je iz Turske preseljeno samo 40 osoba ili 7 sirijskih obitelji. Sve to naravno ni na koji način ne ugrožava u bilo kojem ekonomskom ili sigurnosnom aspektu poruku solidarnosti koja mislim da je važna da ju Hrvatska kao odgovorna članica Unije pošalje. Za nas je naravno ta tema relevantna i iz aspekta priprema za ispunjavanje kriterija za ulazak u Schengenski sustav. Ona je praktički apsorbirana u postotku iznad 98%, tehnička pripravnost i opremljenost hrvatske policije na svim vanjskim granicama je dignuta. Angažman naših policajaca također. Pratili ste ovaj aktivizam posljednjih nekoliko tjedana na istoku Hrvatske gdje imamo tzv. zelenu granicu. Novi objekti, prisutnost postrojbi iz ne samo Vukovarsko-srijemske županije nego i drugih županija koje osiguravaju sigurnost i sprječavaju nezakonite prelaske granice. S te strane naša je ambicija da u tijesnoj suradnji sa Europskom komisijom ispunimo kriterije za ulazak u Schengen tijekom 2019. godine. Dakle, da se sve ono što se može nazvati tehničkim kriterijima ispuni i da onda predstoji isključivo politička odluka na razini država članica. S te strane bitno je znati da su Bugarska i Rumunjska u Uniji od 2007. Međutim, još nema političkoga konsenzusa da jedna i druga članica postanu članice Schengena, a vodite računa da ovo Bugarska sada predsjeda od 1. siječnja, a da će Rumunjska imati predsjedanje u prvoj polovici 2019. godine. Nekoliko riječi o BREXIT-u temi koja objektivno opterećuje europske rasprave. Ja i dalje smatram i to u ni jednom trenutku ne propuštam reći da je bila jedna od najgorih političkih procjena koju je tadašnji britanski premijer napravio da uopće organizira referendum, a već je u članstvu skoro 40 i nešto godina. To je odluka koja je značila gubitak i za Ujedinjenu Kraljevinu koja znači nema nikakve dvojbe i gubitak za EU, da ne govorim samo o proračunskim aspektima, sigurnosnim aspektima, aspektima globalne, slobodne trgovine među kojima je Ujedinjena Kraljevina bila jedna od članica koja je bila šampion slobodne trgovine, a naravno i njen značaj u gospodarskom smislu kao članice G7, kao stalne članice Vijeća sigurnosti, pa i kroz sve procese koje oni prolaze na nacionalnoj razini. Sve se sada svodi na tri bitne teme ovoga prvoga dijela pregovora o izlasku Ujedinjene Kraljevine, financijski aspekt, aspekt slobode kretanja tj. prava državljana Ujedinjene Kraljevine u drugim članicama Unije i prava državljana EU u Ujedinjenoj Kraljevini te u konačnici dogovor sa Irskom s obzirom da se kompletno mijenja režim odnosa između Sjeverne Irske i Irske. I s te strane su te tri teme bile predmet pregovora koje vode Michael Barnier odnosno britanski predstavnik Davids. Ono što se sada pokazuje da će naravno financijske obveze za Ujedinjenu Kraljevinu biti daleko, daleko veće od onoga što su im oni koji su zagovarali izlazak govorili tijekom referendumske kampanje i u konačnici će taj račun u godinama koje su pred nama a to će trajati nekoliko godina nakon članstva biti pozamašan. Pa i iz ovih određenih izjava nekih i bivših, a i aktualnih britanskih političkih lidera možete vidjeti koliko većina njih u biti žali za rezultatom referenduma. Posebno želim istaknuti i činjenicu da je na ovom prosinačkom Europskom vijeću Hrvatska bila prvi put prisutna na sastanku šefova država i vlada Euro summita.

Dakle na Vladi taj dokument i tu točku dnevnoga reda raspravit ćete ovdje u Hrvatskom saboru. Te da kažemo da je naša želja nastaviti sa ispunjavanjem potrebnih kriterija za uključivanje u euro zonu na način da prije svega do 2020. godine dođemo u poziciju da budemo dio europskoga tečajnoga mehanizma tzv. … [[ne razumije se]] do 2020. i nakon toga u kontekstu nacionalnog programa reformi, u kontekstu godišnjega pregleda rasta, u kontekstu svega onoga što radimo na provođenju strukturnih reformi stabilnih i odgovornih javnih financija, fiskalne konsolidacije, smanjenja javnoga duga, smanjenje deficita da Hrvatska ispuni kriterije iz Maastrichta i na taj način po mojoj skromnoj procjeni negdje na kraju mandata iduće hrvatske Vlade ispuni kriterije za članstvo u euro-u. To će zasigurno biti tema o kojoj ćemo puno raspravljati u sljedećim godinama i dobro je da smo lansirali javnu raspravu i gdje koristimo i iskustva država članica, pa i onih nama susjednih zemalja koje su ispunile te ciljeve. Također nekoliko riječi o našim pripremama za predsjedanje 2020. godine i par riječ o politici proširenja. Na žalost Jean Claude Juncker je 2014. dosta jasno rekao povjereniku Hahnu da nije baš realno da u mandatu ove Komisije bude nekih novih proširenja. Ona je u mnogome po mom mišljenju i usporila određenu reformsku dinamika u nekim zemljama, jer kada dobijete a priori tako jasnu poruku onda iz optike onih koji moraju se suočiti sa izborima i svojevrsnim testom pred biračima ne nalaze se uvijek u poziciji da tim europskim reformama prionu jednako angažirano kao neki drugi. No, sada u posljednje vrijeme osjećamo signale Europske komisije koja će u 2. mjesecu izaći sa novom strategijom proširenja gdje se na svojevrstan način nastoji malo i nadomjestiti ta dinamika i uputiti jedna poruka ohrabrenja državama prije svega Jugoistoka Europe. S te strane Hrvatska smatra da se treba i dalje voditi onim temeljnim kriterijima, a to je kriterij individualnih zasluga svake zemlje, ispunjavanje kriterija ali podržati prije svega zemlje koje su u našem susjedstvu da ubrzaju svoj reformski proces i s te strane ćemo dati svoj doprinos toj novoj Strategiji proširenja.

Dakle prije nas su Rumunjska i Finska. Nakon Hrvatske slijedi predsjedanje Njemačke. To je također bitna informacija da znamo tko nas nasljeđuje u toj ulozi. I s te strane Ministarstvo vanjskih i europskih poslova kao koordinativno tijelo na razini Vlade je pripremilo Akcijski plan koji obuhvaća sve aspekte predsjedavanja od temeljnih načela organizacije toga rada, upravljanja ljudskim resursima, pripremom svih naših ne samo ministara nego svih drugih razina i konfiguracija Vijeća za sudjelovanje predsjedanjem, što znači da se svatko od tih kolega u bilo kojem sektoru mora temeljito identificirati sa zakonodavnim procesom, sadržajem i biti u stanju voditi te sastanke na način koji je smislen i koji pokazuje više od 100%-tnoga poznavanja tih dosjea. Za Hrvatsku po meni bit će to prigoda da damo jedan dodatni signal baš politici proširenja. Ta naša 2020. bit će točno 20 godina nakon Zagrebačkog sastanka na vrhu, velikoga događaja koji kao što se sjećate je bio u studenome 2000. kada je otvorena perspektiva za zemlje Jugoistoka Europe i na kojoj smo i mi na neki način tada uz potporu Francuske koja je vodila to predsjedanje i predsjednika Chiraca dobili prigodu da budemo danas gdje jesmo. I to će biti po meni nastavak ove dinamike koju želi i Bugarska u svibnju ove godine da se politika proširenja, prije svega Jugoistoka Europe nastoji što breže i kvalitetnije integrirati u EU. Imamo deset replika, prvi se javio poštovani kolega Pernar. Rekli ste da ste sa kolegama iz Europske komisije raspravljali o zaštiti vanjskih granica EU, međutim naša zemlja ne da nije u stanju štititi vanjske granice EU nego nažalost niti svoje vlastite od stalnih upada na sjevernoj strani od strane slovenske policije. Međutim, fokus ove rasprave ja bih htio skrenuti na temu Uljanika. Naime, radnici Uljanika ovaj mjesec nisu primili plaću, neizvjesno je kada će ju primiti, hoće li ju primiti i nažalost vi kao Vlada niste učinili ništa da se napravi nadzor nad radom tog poduzeća. Njena uprava odnosno menadžeri isplaćuju si bonuse, daju si koje kave nagrade, ugovaraju se štetni ugovori odnosno štetni poslovi, DORH ne postupa, ne čini ništa. Rezultat je socijalna katastrofa, rezultat je plan restrukturiranja po kojem će najmanje tisuću i pol radnika ostati bez posla i zapravo sudeći po novom planu gradnje na otoku pored Uljanika gdje se planiraju luksuzni hoteli, očito je da se tamo planira nešto drugo, a ne nastavak brodogradnje. O toj temi vi i europski partneri niste razgovarali jer ona vama nije bitna. Vi ćete reći da niste znali za problem neisplate plaća odnosno nelikvidnosti Uljanika pa da zato niste u 12. mjesecu o tome razgovarali, međutim to samo pokazuje koliko ste neinformirani o akutnosti i aktualnosti tog problema za kojeg se unaprijed znalo da će do njega doći. Hrvatska ima obavještajne službe smatram da je neisplata tisućama radnika njihove plaće ugroza nacionalne sigurnosti zato jer ti ljudi svi manje-više imaju kredite, imaju novčane obveze koje moraju podmiriti, a nemaju od kuda. Želite li odgovor na repliku? Poštovani kolega Pernar, vi očito danas niste imali prigodu postaviti pitanje na Aktualnom prijepodnevu pa koristite evo nazočnost mene i kolegica ovdje u Saboru na ovoj temi, ali ova tema je donekle povezana sa europskim kontekstom. I dobro je da to pitate jer je cijeli proces restrukturiranja hrvatskih brodogradilišta u biti i trajao i na neki način realiziran u kontekstu prije našega članstva i realizirano u prvim godinama članstva kada je riječ o državnim potporama. Za razliku od vašeg stava po kojem vi dajete javnosti i zaključite da hrvatska Vlada ne zna što se tamo zbiva, ja ću vas razuvjeriti i argumentirati da smo se nekoliko puta sastajali sa predstavnicima Uljanika, da je Vlada prošloga tjedna donijela odluku o jamstvu, da je intenzivan kontakt potpredsjednice Vlade i nadležne povjerenice u Europskoj komisiji da se ta jamstva odobre, da učinimo sve upravo da bi Uljanik nastavio raditi ono što mu je temeljna zadaća, a to je biti brodogradilište koje je imalo važnu ulogu i u restrukturiranju 3. maja prije nekoliko godina. Zato ta neka vrsta diskursa u kojem mi ne pratimo, ne znamo ili kako je neko rekao danas da smo spremni oprati ruke, ne, obrnuto. Informirani, upućeni, u dijalogu sa gradonačelnikom sa županom i rekao sam danas i sa Primorsko-goranskom županijom ne samo sa Istarskom, duboko angažirani na razini relevantnih ministarstava činimo ono što odgovorna Vlada za takvu vrstu kompanije nakon svega što smo prošli u restrukturiranju hrvatskih brodogradilišta radi, a opet sve u skladu i sa nacionalnim propisima i sa pravnom stečevinom EU.

Izvolite. Hvala lijepo predsjedniče Sabora. Poštovani predsjedniče Vlade. Kazali ste u svom izlaganju da ste podnosili izvješće nakon svakog Europskog vijeća kako bi približili Hrvatskom saboru i javnosti Europu i to je pohvalno. No podnošenjem Godišnjeg izvješća o radu Europskog vijeća, ja mislim da je dobra prigoda da porazgovaramo i o političkom pozicioniranju Hrvatske u EU. Ipak u Europskom vijeću sjede ljudi koji makar formalno ne donose odluke na razini EU, ali imaju vlasti o ovlast u svojim vlastitim državama i pravi su donositelji odluka koji daju instrukcije i svojim ministrima. Dakle, ja ću navesti nekoliko od inicijativa koje su obilježile pozicioniranje Hrvatske u EU ove godine, samo neke od njih. Jedna od njih je slanje posebne izjave na zajedničku poziciju EU o ljudskim pravima koje ona zastupa u međunarodnim forumima. Pozicija koju je Hrvatska poslala kroz svoju izjavu dovela ju je u situaciju da bude percipirana kao najkonzervativnija država EU. Naša izjava je protumačena konzervativnijom i od one koju je dala Poljska i Mađarska, a samo su te države koliko znam dale izjavu. Druga inicijativa je „Tri mora“, stoji li Vlada iza političkih ciljeva te inicijative koji su do dan danas pomalo nejasni, stoji li Vlada dakle iza takvih aktivnosti makar one dižu popriličnu nervozu i u Berlinu i u Bruxellesu i u nekim drugim državama EU? Treći element koji sam htio spomenuti je pitanje Jeruzalema i glasanja Hrvatske o bliskoistočnim pitanjima. Hrvatska je do sada uvijek bila dio konsenzusa prevladavajućeg broja članica EU, ovaj puta je to odbila biti i zauzela je poziciju kao što su Češka, Slovačka i neke druge države. Da li je to smjer kojim hrvatska Vlada želi pozicionirati Hrvatsku u EU. Izvolite predsjedniče Vlade. Uvaženi kolega Klisović, evo blic odgovori na sve tri teme. A što se tiče onog prvog aspekta dakle izjave uz stajalište EU u pripremi za Vijeće za ljudska prava osim nekih komentara internih u Hrvatskoj nisam primijetio da je bilo tko to problematizirao osobito da je na bilo koji način ta izjava promijenila stajalište EU prigodom rasprava o brojnim državama i tematskim sklopovima na samom Vijeću za ljudska prava. Što se tiče inicijative tri mora, vi ste dugo u ovom poslu kao i ja i znate da smo tu svojevrsnu osovinu Baltik – Jadran u niz navrata u proteklih 20 i nešto godina nastojali afirmirati. Pogledajte malo cestovnu infrastrukturu koja bi se odmaknula istočno od Njemačke pa ćete vidjeti da Route 65 na način kako postoji kroz teritorij Njemačke, Austrije, pa onda Finskom cestom prema nama ne postoji. Ona ne postoji. Moj prvi skup u Europskom parlamentu kao promatrač bio je baš Route 65 evo da budem sasvim precizan. Suradnja između Jadrana, Crnog mora i Baltika je jedna inicijativa koja ima određene povijesne konotacije i ideje, međutim ona je korisna jer jača suradnju osobito Hrvatske sa zemljama koje su nam bliske, slične jezično, kulturološki, a u gospodarskom smislu može nam osobito kada se izgradi LNG terminal na Krku pomoći u snažnijem pozicioniranju i na političkoj i gospodarskoj, energetskoj karti Europe. Dakle, s te strane trebamo gledati kako iz inicijative izvući plus. Što se tiče Jeruzalema EU nije imala konzistentan niti koherentan stav o New Yorku. Naša politika o dvije države se ni na koji način ne mijenja.

Hvala gospodine predsjedniče. Poštovani gospodine predsjedniče Vlade prije samoga pitanja jedna mala a korekcija recimo. Rekli ste da je u Njemačkoj zapravo kancelarka Merkel spremna za veliku koaliciju, međutim to je i dalje zapravo dosta daleko od realizacije u SPD-u postoje i dalje poprilično ozbiljne dileme oko toga hoće li se ona dogoditi ili ne. Mislim na kraju kraljeva još par krugova razgovora u samom SPD-u postoje oko toga. Moje pitanje se zapravo odnosi na BREXIT, na onaj dio o kojemu ste govorili o BREXIT-u. Mnogo je komentara od političara u Velikoj Britaniji što ozbiljnih, što onih manje ozbiljnih o potrebi za još jednim referendumom, odnosno postoje čak i glasovi koji govore o tome da bi možda trebalo odustati od BREXIT-a. Neki također glasovi iz Europske komisije govore o tome da su i ta vrata teoretski otvorena. Pa moje pitanje vama zapravo glasi da li se o tome razgovaralo na Vijeću i kakva je nekakva pozicija Vlade RH o mogućnosti da se od BREXIT-a odustane i koliko smatrate uopće da je to realno na kraju krajeva. Hvala lijepa. Međutim, moj je dojam da se trenutno o tome više špekulira nego što se ozbiljno govori. Institut referenduma je jedan važan demokratski institutu kojeg treba poštovati. Ja sam bio svjedok 2005. kad su Francuzi rekli ne ustavnom ugovoru. Tema koja je se odmah digla u javnosti je nakon što su vidjeli rezultat je možemo li mi nešto tu popraviti. Međutim naročito u velikim zemljama prevladava vam jedna jednostavna poruka. Jednom kad narod odluči jako je teško vratiti nazad taj kotač. Istina ima primjera baš u Irskoj, Irska je dva puta imala referendum o Ugovoru iz Nice i na taj način je napravila nešto što je neuobičajeno. Kad bi me danas pitali za političku procjenu koliko je to realno u sljedećih 14 mjeseci jer su oni zakonom odredili da je 29. ožujka dan kada Ujedinjena Kraljevina više nije članica Unije mislim da to nije baš pretjerano realno. Znači aktualna premijerka nosi sa sobom teret koji je dobila u amanet da tako kažem od premijera koji je po meni počinio grešku. Lider Laburista vidim da nije osobito oduševljen, a ovaj koji je lobirao za izlazak bi još jedan referendum da bude rezultat još jači otprilike. Tako da ovo što govori Toni Blaire djeluje simpatično i zrelo, ali bojim se da on nije taj više koji odlučuje. Tako da u ovom trenutku i s obzirom na sadržaj razgovora koji je sad fokusiran u biti na tehničke detalje izrade samog ugovora po članku 50. o izlasku, mislim da je taj proces poodmakao. Ako bi i eventualno u nekakvom neočekivanom scenariju to se dogodilo ja mislim da bi jako puno ljudi odahnulo, ali nisam siguran da je to danas realno. Četvrta replika poštovani kolega Bulj, izvolite. Hvala lijepa predsjedniče. Premijeru evo prije samog pitanja naravno da hrvatske građane i javnost najviše interesira učinci svih tih sastanaka, svih kojih ste imali na nivou EU koji se znači reflektiraju na RH.

Znači odmah automatski Hrvatska je puno ugroženija njezina sigurnost, jer teritorij bez ljudi jednostavno nije siguran teritorij, država nije samo teritorij, nego i ljudi. Znači mi ne kontroliramo ono što bi trebali kontrolirati bez obzira i na konvencije UN-a iz 1972. godine primjerena isključivom gospodarskom pojasu, pa čak i preporuci EU da zaštitimo i kontroliramo Jadransko more ne samo po pitanju ribarenja i velikih šteta koje se nanose RH nego arheološka nalazišta, ekološka nalazišta, prirodna nalazišta i sve ono šta ekološki možemo crpiti iz Jadrana mi nismo zaštitili. Mi apsolutno sigurnosni ne štitimo naš teritorij i zbog toga imamo ogromne štete. Samo zbog ribe izračuni su, zbog ribarenja u našem pojasu jer ga ne kontroliramo, uglavnom talijanske flote između 2 i 3 milijarde kuna. Činjenica je da ovdje, ja vas pitam, evo što se tiče gospodarskog pojasa šta ste poduzeli i šta se tiče znači osnovnih, znači sigurnosnih mjera a to su Hrvati u BiH-a. Šta ste učinili po tome pitanju da opstanu ti ljudi u Vijeću Europe, a naravno i ulasku, kažete naših susjeda Srba, a moramo, Srbije, ali moramo znati da mi tu moramo gledati i svoje interese, da ne smijemo dozvoliti Srbiji da budu hrvatski branitelji ostavljeni njima na suđenju jer znamo u p redpristupnim pregovorima da je, da su u poglavlju pravosuđe, hrvatski branitelji ostavljeni na milost i nemilost Republike Srbije. Što se tiče ovoga zadnjega pitanja, pitanja proširenja, pitanja podrške BiH i pitanja pregovora sa Srbijom. Vi jako dobro znate na koliko smo prigoda do sada podizali pitanje, možemo reći legitimnosti Zakona o nadležnosti državnih organa Srbije za procesuiranje ratnih zločina kojim je Srbija na određeni način proširila vlastitu jurisdikciju na područje bivše SFRJ, nastojeći ugraditi u svoje nacionalne zakonske propise sve ono što je postojalo i postoji u statutu Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju i time ne samo da krši suverenitet država, susjednih država nego i članica EU. Tu argumentaciju iznosili smo zadnjih nekoliko godina na različitim forumima pa i na i u Europskom parlamentu i prema Europskom vijeću. A što se tiče samih pregovora, poglavlje 23. to je jedan od aspekata koji ćemo vrlo detaljno pratiti i … [[Govornik se ne razumije.]] Srbije u procesuiranju ratnih zločina a vidjeli ste i ove recentne presude o Ovčari je detaljno praćeno od strane RH. Što se tiče BiH-a, mi i dalje stojimo pri onoj našoj strateškoj političkoj odluci da smo najveći i prijatelj i saveznik i susjed BiH-a. Jedino mi možemo svojom ulogom podržati i ubrzati taj proces ali na način u kojem su sva tri konstitutivna naroda ravnopravna osobito kada je riječ o Izbornom zakonu u BiH-a. Što se tiče isključivo gospodarskog pojasa Vlada je u roku prihvatila jedno temeljito, vrlo detaljno izvješće koje vjerujem da ste pročitali. Javnost, pretpostavljam to zna, državna tajnica je to neki dan objasnila u jednoj od emisija. Samo su dva aspekta gospodarskog pojasa koja nisu dio zaštićenog ekološkog i ribolovnoga, to su izgradnja umjetnih otoka i korištenje snage mora za proizvodnju energije. Kada i kako ćemo tu temu dalje stavljati na dnevni red, biti će odluka Vlade i parlamentarne većine. Izvolite. Uvaženi predsjednik Vlade, govorili ste o stavu Europskog vijeća vezanog uz migracije, odnosno migracijsku politiku. Čisto malo brojaka, 2015. godina imali smo oko milijun imigranata u Europu, '16.-ta otprilike isto, '17.-ta dosta manje, svega ja ću reći oko 150 tisuća, ako se ne varam. Međutim imamo jedan problem koji zapravo raste bez obzira što broj migranata opada a to je broj poginulih imigranata koji stradaju na putu prema Europi, uglavnom na Mediteranu i onoj ruti od Libije, odnosno Tunisa, uglavnom od Libije preko Malte do Italije. Njih je 2014. godine bilo oko 3200, '15.-te 3700, '16. 5000 a lani bez obzira što je bilo 6X manje imigranata u Europi bilo je preko 3000 poginulih ljudi. To je jedno pitanje čisto da malo vidimo, nešto se radi po tom polju ali očito da se ne radi dovoljno jer taj broj u odnosu na broj ljudi koji dolaze u Europu raste. A drugo pitanje, pitanje integracije. Da li se govori o tome da tih oko 3 milijuna imigranata koji su došli u Europu zadnjih par godina jesu li se integrirali, postoje li o tome kakvi podaci, što se događa sa tim i postoji li nekakva politika vezana uz to? I na posljetku ja bih ovdje čisto upozorio i možda vaš jedan komentar ne znam da li se na Europskom vijeću o tome govorilo, u Siriji su se opet intenzivirale vojne operacije, pokrajina Idlib je upravo ovih trenutaka jedno veliko bojište a radi se o gotovo 100 tisuća kilometara kvadratnih od nekoliko milijuna ljudi i postoji velika opasnost da imamo jako skoro jedan novi imigracijski val prema Europi odnosno da će iz tog prostora emigrirati milijuni ljudi. Jesmo li spremni na to ukratko? Hvala lijepa. Što se tiče, poštovani kolega Zekanović, nažalost broja umrlih na Mediteranu taj broj je enorman, svakako je da je prevelik bilo da je riječ o ovoj srednjoj mediteranskoj ruti, bilo da je riječ o prelascima sa turske obale na grčke otoke. EU i sve države članice jačaju svojim mehanizmima obalne straže Frontexa, svih nadležnih agencija međusobnom potporom i suradnjom sa državama, obalnim državama sjeverne Afrike, sve mehanizme da oni koji krijumčare te ljude ne uspiju u svom naumu. Nažalost Mare Nostrum je na određeni način postao i velika grobnica onih koji iz očaja žele doći u EU gdje bi imali šansu za kvalitetniji život. S te strane Hrvatska je na određeni način zbog geografije kakva je a to je prije svega Italija ispred nas na neki način pošteđena takvih situacija izravno. Međutim kao članica Unije zato i jesmo dali ta sredstva za ovaj uzajamni fond za Afriku, jer smatramo da moramo pridonijeti i to ćemo nastaviti u okviru naše politike, koja je prije svega dio onoga što nazivamo razvojnom politikom i pokušajem rješavanju problema na izvoru. Prije svega velika je razlika u broju i zemljama koje su u konačnici završile većina tih izbjeglica ili migranata. Neke zemlje su otvorenije, neke su manje otvorene. I taj dio sam spomenuo u govoru, on je utjecaju, u krajnjoj liniji na izborne rezultate. Što se tiče krize u Siriji i rata u Siriji, naravno da svaka nova destabilizacija na Srednjem Istoku može izazvati lančane reakcij4e i tu je ključ dogovora između EU i Turske. Važna je uloga Libanona i Jordana, oni svi zajedno imaju nekoliko … [[Govornik se ne razumije.]] izbjeglica na svom teritoriju, a za Hrvatsku je to pitanje od strateškog značaja o kojem vodimo računa u svim aspektima. Iduća replika, poštovani kolega Bunjac. Izvolite. Hvala lijepo uvažani predsjedniče Vlade. Dobro je da ste čuli u, na tim sastancima, da se europski identitet gradi na obrazovanju i kulturi, pa to je u biti logično. Nema se na čemu drugome graditi. Neće se valjda graditi na mobitelima ili na voznim parkovima, na poslovnicama banaka ili na političkim strankama. Međutim, s te strane, ja bi vam postavio pitanje, iz kojega razloga onda Hrvatska, kad već načelno podržavate takva nastojanja, uporno u postotku, smanjuje izdvajanja i za obrazovanje i za kulturu. Pričamo o razmjeru. Znači u proračunu za 2018. g. u postocima je smanjen, su smanjena izdvajanja koja idu za obrazovanje, dakle, Ministarstvo obrazovanja, znanosti, a istovremeno su smanjena izdvajanja koja idu za kulturu. Da li je to samo zato, što je općenito trend vaše stranke, da uporno iz godinu u godinu, smanjuje izdvajanje za obrazovanje, pa sad već imamo manje od 3% BDP-a iako one zemlje s kojima ste tamo sjedile imaju izdvajanja čak do 8% Ili je možda razlog tome što želite dodatno poniziti vašega koalicijskoga partnera, kojemu ste predali to ministarstvo, pa sad evo njima, onda dajete još manje novca, nego što biste možda dali, da je bio vaš ministar. Jer novaca ste dali, nekim ministarstvima su se jako povećala izdvajanja i kvantitativno i u postotku i bilo je novca i za obrana, bilo je novca i za zdravstvo, doduše za neke stare dugove. Znači evo vidimo da ima novca dakle, i za te mobitele i za kako se zove, obnove voznoga parka.

Izvolite. kao nekakav paket ukomponirati u kontekstu onoga što su bile teme, koje su rijetko na Europskom vijeću, tema kulture, godina kulturne baštine i fokus na obrazovanje, na znanosti, na mrežu europskih sveučilišta, s onim što radimo na nacionalnoj razini. Igrati se s postotcima možemo, u apsolutnom iznosu, a to vi znate jako dobro, ako ste čitali proračun, izdvajanje za obrazovanje i znanost su veća, nego što su bila lani. Dapače, imenovali smo posebno državnog tajnika gospodina Antičića, koji je imao veliko iskustvo u izvrsnim rezultatima, povlačenja europskih sredstava, kao ravnatelj instituta Ruđer Bošković, da svojim angažmanom i zajedno sa drugim ljudima u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, još više sredstava povuče na račun znanosti i obrazovanja. Upravo iz tog resora i iz resora, možemo to tako slobodno reći, digitalizacije je niz strateških projekta koje Hrvatska u ovoj financijskoj perspektivi nastoji iskoristiti. Prema tome, tu vašu zamjenu teza o tome da mi nešto nastojimo smanjiti sredstva za obrazovanje i za znanost, jednostavno odbacujem jer su netočna. Ista stvar je i sa proračunom za kulturu, za Hrvatsku vladu, za Hrvatsku državu, a onda i za pitanje identiteta, sve što znači ulaganje u hrvatsku kulturu i što može pridonijeti, bilo kojem segmentu, aktivnosti koje pokriva Ministarstvo kulture, ćemo nastojati podržati i povećavati sredstva, koliko to god bude moguće, imajući na umu da smo i u takvim okolnostima, drago mi je da ste vi spomenuli zdravstvo, jer još ni jedna vlada nije u istoj godini, rebalans ima milijardu i 500 milijuna kuna alocirala za ranije dugove u zdravstvu, kao plus. A još pri tome na kraju, završili u suficitu. Pa onda vi malo, izračunajte jel ste htjeli reći kritiku ili kompliment. Izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani predsjedniče Hrvatske vlade. Stavio sam repliku, gotovo na kraju vašeg izlaganja, jer sam očekivao, da ćete se možda osvrnuti, u ovih, vaših pola sata na jednu važnu temu, koja formalno, još nije bila na sjednicama Europskog vijeća, ali je lako moguće, da će i tamo biti i to u jednom doglednom razdoblju, čak pitanje, da li ćemo i mi prije imati neko vaše izvješće. Naime, riječ je o pitanju o jednom tamnom oblakom, koji se nadveo nad EU, a to je pitanje iniciranja, tzv. nuklearne opcije, odnosno, aktiviranje čl. 7. nad kršenjem, odnosno, opasnošću kršenja temeljnih vrijednosti EU, nad Poljskom. I pitanje je naravno za vas, izuzetno važno pitanje, kakav stav ćete imati vi, odnosno, RH u predstojećem odlučivanju, jer to će naravno, biti odlučivanju i na Vijeću, prije, na početku procedure, a tek kasnije eventualno na Europskom vijeću. Dakle vrlo važno pitanje, govorili ste i o državama koje su nam prijateljske države, s kojima surađujemo ali ovdje govorimo i o jednom režimu koji je u ovom trenutku prema mišljenju Europske komisije ali i Europskog parlamenta, da ne govorimo mojoj profesiji dakle ljudima koji, govorim sa stajališta ustavnog prava i u kojem postoji jedan veliki konsenzus oko kršenja temeljnih prava. Kakav je vaš stav, kakav će biti stav RH? Hvala lijepa predsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani zastupniče Podolnjak, ta tema još naravno nije bila na Europskom vijeću, ni formalno ni neformalno a nije bila koliko je meni poznato niti na sastanku Vijeća na ministarskoj razini iz nekoliko logičnih razloga. Prvo, to što vi kažete nuklearna opcija, da to je neformalni sleng za korištenje članka 7., bilo da je stavak 1. ili stavak 2. u pitanju koji bi trebao suspendirati pravo glasova na nekoj državi članici što se naravno do sada nije dogodilo nikada. Ja sam dosta neformalnih razgovara obavi na tu temu sa kolegama i moram vam reći da nitko ne vapi da artikulira vrlo precizno i jasno svoj stav. Jedini koji o tome govori je potpredsjednik Vlade, potpredsjednik Komisije gospodin Timmermans zadužen za pitanja koja su vezana za taj pravni aspekt i koji se bavi ovim i koji je na određeni način i vodio cijelu inicijativu proteklih, pa možemo sad slobodno reći, to traje nekakve 2 godine, otprilike taj proces na razini komisije. Poljska ima novog premijera od prije nekoliko tjedana. Dobila je rok od tri mjeseca dijaloga za vrijeme bugarskoga predsjedanja o ovoj temi da popravi određene segmente koji se odnose na teme kao što ste vi govorili prije svega funkcioniranja pravosuđa ali i nekih drugih zakona. Na Poljskoj je da ponudi rješenja na ono što je signalizirano. U ovom trenutku govorimo samo o riziku, dakle članku 7. stavak 1. koji po svojo proceduri ne bi ni došao na Europsko vijeće, on bi se zadržao na razini ministara. U ovom trenutku mi očekujemo da se pronađe rješenje koje bi izbjeglo takvu situaciju jer nakon takvog glasovanja jako je teško nazad. A Poljska je vodite računa zemlja, bez obzira koja vlast bila koja je Hrvatskoj prijateljska, koja je imala ključnu ulogu u našem pristupnom procesu u drugoj polovici 2011. i vjerojatno nitko od nas se ne bi volio dovesti u situaciju a da mora na jedan određeni način glasati koji kasnije, htjeli mi to ili ne definira odnose na poprilično dugi rok. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče Vlade, na samom kraju svoga izlaganja spomenuli ste pripreme RH za predstojeće, preuzimanje funkcije predsjedatelja EU, međutim volio bih čuti nešto o tome da li smo definirali prioritete svoga predsjedanja, da li smo ih počeli usklađivati s ostalim zemljama koje su redu za predsjedavanje prije nas. Evo Bugarska je sada preuzela ulogu predsjedatelja, rekli ste koje zemlje, još to imaju obaviti prije nas. U međuvremenu preuzimamo predsjedanje i Vijećem Europe. Imam dojam da nismo u tom smislu igrali jako aktivnu rolu nego da smo negdje sa strane stavili tu priču jer volio bih da jedan dio ideja koje su u opticaju ovoga časa u Vijeću Europe pa i događaja koji se tamo odvijaju od odnosa sa Ruskom Federacijom do sadašnje situacije odnosa između Vijeća Europe i Turske, na neki način i mi ovdje brinemo kao svoju brigu. I da u Vijeću Europe imamo i snažniju misiju a onda i da smo i kapacitiraniji za to predstojeće predsjedavanje. U svakome slučaju zanima me što planiramo učiniti ne samo da obavimo svoju dužnost i poziciju predsjedatelja EU na korektan i kvalitetan način nego i što planiramo učiniti da iz te pozicije izvučemo benefite za RH. Koje su to politike koje bismo htjeli afirmirati u korist RH kao jedne od novijih ili najnovije članice EU, da povećamo svoju vidljivost i s druge strane da povećamo naš utjecaj u EU? Ovo laviranje između ideja koje se nazivaju uspravnicom Baltik-Jadran ili s druge strane osovinom Merkel-Macron nije baš dobro, volio bih da smo tu decidiraniji. Nije to cijenjeni kolega Beus-Richembergh nekakvo kao što vi kažete laviranje niti je to izbor između osovine Merkel-Macron i onoga što inicijativa tri mora sama u sebi ima. Ali to je u ovom slučaju za prioritete našeg predsjedanja podredno. Ja ću vam reći kao čovjek koji ajde, pa ajde, najmanje 25 godina čita programe svih mogućih, odnosno prošlih predsjedanja, to vam je otprilike 50 predsjedništava. Svi vam oni imaju 5. točaka, 1. točka se tiče ekonomije, rasta, gospodarstva, unutarnjeg tržišta, razvoja onoga što je danas ili bankovna unije ili produbljenje ekonomske i monetarne unije. I sigurno da mi kao jedna od članica 3. a nećemo moći zaobići ono što je bit, što je srce europskih politika, pogotovo što ćemo biti na čelu u prvoj polovici 2020. kada bi ako sve bude išlo kako treba, manje-više morali doći u moment kada će biti okončani pregovori o novom financijskom okviru. To će biti glavna tema. Dakle u naredne 2 godine kada pogledate što je bit europskih politika biti će pregovori o proračunu osobito jer nam je cca. 10% europske kontribucije na ovaj okvir kakav je sada dolazilo iz Ujedinjene Kraljevine. Znate da su proračuni oko 140, 145., 150 milijuna eura godišnje, onda izračunajte 7.-godišnji okvir koji vam dođe otprilike na milijardu, sada ta kalkulacija mora biti nešto drukčija i vodi se rasprava o tome tko će u biti nadoknaditi ovo što će nedostajati. Mi ćemo sa svoje strane sigurno staviti na dnevni red teme koje imaju vrlo jasno utemeljenu želju i za boljom povezanošću, dakle, ono što ste naziva … [[Govornik se ne razumije.]] u svim mogućim aspektima prometa, energetike i infrastrukture. To je za Hrvatsku jako važno, uz vanjsko politički, po nama aspekt, a znate najbolje je raditi ono što znate, a znamo naše susjedstvo, gdje će jugoistok Europe biti visoko na listi vanjsko političkih prioriteta [[Upadica: Hvala.]] Ostalo su vam pa mogu slobodno reći, obavezni likovi koje ćemo morati staviti u predsjedanje, a ove 3 točke po meni su ključ. Izvolite. Hvala poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. I hvala predsjedniku Vlade na doista iscrpnom izvješću. Po načelu … [[Govornik se ne razumije.]] mislim stvarno kao i kolega Klisović, smatram da treba pohvaliti činjenicu, da ste, zaista, redovito dolazili ovdje i s nama razgovarali o sastancima na kojima ste sudjelovali. Ja bih, u osvrtu Kluba zastupnika SDP-a na ovu temu, zapravo, dotaknuo bih se nekoliko točaka, druge će vjerujem pokriti kolege i kolegice u pojedinačnim raspravama. Prvo bih krenuo od teme migracija, koje su se zapravo, koje su bila nekakva prožimajući tema cijele prošle godine. Za to, iz potpuno razumljivih razloga postoji ogroman interes i mislim da zapravo po nešto i na tragu pitanja kolege Zekanovića, upućeno vama, mislim da je savršeno opravdano, da, ako kažemo, da bi se o toj temi bi se trebalo više i češće razgovarati u Hrvatskoj. 1583 osobe, bi trebale dobiti azil i trebale bi doći u RH. Mislim da moramo postaviti pitanje, je li Hrvatska spremna za to. Razgovarali smo o različitim i vi ste i sami, na kraju krajeva, predsjedniče komentirali, kako različite zemlje imaju programe integracije, koje su u različitoj mjeri uspješni. Moj dojam je i ono što me brine zapravo u svemu ovome, da mi na tom području, stojimo dosta loše. I bez da upadam u negativnost, nekakvu, ili da budem zloguki prorok, ja mislim da je zaista od velike važnost, da u nekakvoj perspektivi otvorimo javnu raspravu o programima integracije i za te 1583 osobe. A ja vjerujem, da u nekoj budućnosti, taj broj neće ostati isti, nego da će se povećavati samo, da se orijentiramo i da se ugledamo na one zemlje, koje imaju uspješnije programe integracije. Mislim također da načelo solidarnosti, po pitanju rješavanje izbjegličke krize i to smo već sa ovoga mjesta govorili, da zapravo nije dosljedno provedeno. Smatramo da način na koji EU, riješila izbjegličku krizu, dakle, prije svega u Turskoj i vrlo izdašnim financiranjem, samo kako ne bismo gledali izbjeglice na ulicama i trgovima europskih gradova, smatram da na neki način, smo iznevjerili europske vrijednosti. Mislim da je to bio jedan veliki test za Europu i bojim se da ga je Europa jednostavno pala. I volio bih da u budućnosti, kada govorimo o načelu solidarnosti, zaista budemo dosljedni u tome, bilo da o toj solidarnosti govorimo iz perspektive onoga što solidarnost znači za socijaldemokrate, bilo da govorimo o onome što nazivamo kršćanska solidarnost. Mislim da nas može dovesti barem na slično mjesto, odnosno, do nekakvog konsenzusa oko toga. Druga velika tema u ovim izvješćima je bilo pitanje digitalne Europe. Dobar je podatak, dakle u pripremi za ovu raspravu i na kraju krajeva u posljednjih 6 mjeseci, za vrijeme estonskog predsjedanja, jedan, naime mnogo interesantnih podataka, ali jedan od onih koji je meni, ostao dosta upečatljiv, je činjenica da će, prema nekakvih procjenama 90% budućih poslova i budućih radnih mjesta, tražiti barem najosnovniju razinu digitalne pismenosti. A prema podacima koje trenutno imamo, odnosno, to su podaci, kojima se vode Europska komisija, oko 44% građana EU, nema niti osnovnu digitalnu pismenost. Svatko tko se bavio društvenim znanostima i zna nešto o distribucijama i o statistici, može educirano zaključiti da taj broj, tih 44% građana EU, nije ravnomjerno distribuiran u EU. Dapače imamo i vrlo konkretne podatke koji govore o tome. I ovdje, zapravo, ciljam i to ću sada i eksplicitno reći, da kad gledamo Hrvatsku, mislim da ni na koji način, ne možemo biti zadovoljni razinom digitalne pismenosti, na najosnovnijim razinama. Da, ova Vlada jeste i bilo bi nepravedno reći da je drugačije, jeste stavila naglasak i na stem stipendije, za koje je izdvojila 180 milijuna kuna i govorimo o uvođenju informatike u osnovne škole. Međutim, mislim da u toj digitalnoj transformaciji, zaista moramo odrediti puno snažniji tempo. Rasprave koje mi, u našem društvu vodimo o digitalizaciji, digitalnom društvu, mislim da na ni na koji način nisu na razini onoga što nas čeka. Između ostaloga u akcijskom planu, za digitalnu transformaciju, jedna od točaka, je, primjerice da bi se države EU, odnosno, i Europska komisija da bi trebali odrediti, samo jedan primjer ću navesti, trebali bi odrediti i nekakve pozicije koje uključuju i etičke pozicije, primjerice prema umjetnoj inteligenciji. U Hrvatskoj imamo problema u najosnovnijim razgovorima o ljudskoj inteligenciji, a o umjetnoj da i ne govorimo, to je zaista, u našim javnim debatama, pitanje umjetne inteligencije, doista je ograničeno na raspravu o posljednjem filmu iz područja znanstvene fantastike tko je netko gledao u kinu. Nažalost, ali kažem to je nešto što smatram da trebamo mijenjati. Ponovo, kada govorimo o e-građanima mislim da, dakle ja sam čuo neizmjernu količinu što zadovoljstva što nezadovoljstva tim sustavom. Zadovoljstvo proizlazi uglavnom iz činjenice da evo građani konačno neke papire mogu riješiti tako što se ulogiraju i jednostavno ih dobiju i taj broj se povećava, međutim opet ne povećava se dovoljnim temom. Mi nismo jako daleko od 2015. kada smo taj sustav uveli, mislim da se ne trebamo zadovoljavati time. Ponoviti ću, tempo u kojemu se o digitalnoj transformaciji razgovara u drugim zemljama članicama je puno dinamičniji. Teme o kojima se još razgovaralo je primjerice neutralnost interneta. Ja bih volio postaviti pitanje na koji način ćemo mi, se odrediti prema tome. Mislim EU je vrlo jasna, tamo gdje Amerika, odnosno SAD ukidaju neutralnost interneta, EU se obvezala se sačuvati ju. Ali ponavljam, mi smo EU i ako mi zaostajemo u tim stvarima i Unija zaostaje za tim stvarima. Dakle na području zakonskih okvira koji su isto istaknuti kao jedna bitna stavka u planu mislim da isto drastično kasnimo i nekako ponovo bez da se, iz ove perspektive svodim samo na kritiku, htio bih ipak konstruktivno sugerirati da bi ovo mogle biti neke teme oko kojih se može tražiti konsenzus, oko kojih se može i naći i naći konsenzus na kraju krajeva na kraju krajeva sa obje strane sabornice postoje ljudi koji se tom temom bave, koji nisu amateri u tome i mislim da onako bih predložio da se prema takvim ljudima i posegne na kraju krajeva. I prije nego što pređem na drugu temu, još bih se kratko dotaknuo samo pitanja oporezivanja u pitanju digitalnog društva. Dakle gledamo u zadnje vrijeme pojmovi kao što su blokchain ili kriptovalute zauzimaju sve više prostora u našim medijima, potpuno opravdano. Djelomično sam i u ovoj sabornici se govorilo o tome donekle. Mislim da, dakle bilo bi jako dobro kada bismo anticipirali trendove a ne slijedili trendove. I to, inače anticipacija trendova je isto nešto što je istaknuto u ovome izvješću koje ste nam dali pa onda u tom smislu ponovno, bilo bi jako dobro kada bi recimo Ministarstvo financija ili naša porezna uprava kada bi neke od tih trendova anticipirali a ne da se prema tim svim stvarima određujemo post festum. Što se tiče pitanja agente lidera koji ste spomenuli pitanja europskog identiteta, to je vrlo interesantno utoliko što baš Odbor za europske poslove Hrvatskoga sabora kolega Milošević s druge strane sabornice i ja samo održali prvu u seriji, baš nedavno prvu u seriji tribina „Ja Europljanin“ koju smo zapravo iskoračili prema građanima RH. Prije svega prema studentskoj populaciji i govorimo upravo o ovom pitanju europskog identiteta. Mislim da ću biti, ovo što ste nam zapravo što ste nam iznijeli, ovu ideju, da se dinamizira stvaranje tog ili ojačavanje tog identiteta europskog, upravo kroz perspektivu znanosti i obrazovanja, mislim da će biti vrlo interesantno studentima i bit će im sigurno drago da im to prenesem. Opet, postoje pitanja, koje treba otvoriti ovdje, a to je, pomalo mi je problematično, koliko god, da me, kao pripadnika akademske zajednice, na kraju krajeva, kada nisam u politici, ohrabruje činjenica da je toliki naglasak stavljen na znanost i na obrazovanje, kao i ova ideja učenja drugog stranog jezika, odnosno, dva strana jezika od početka. Pomalo sam skeptičan po pitanju realizacije. Znanost je rak rana hrvatskog društva i pitanje nekakvog obrazovanja. I mi se lomimo već godinama oko obrazovnog sustava i oko znanosti. Napadamo i osvrćemo na stvarima na kojima ne bismo trebali. I onda kada razgovaramo o tome na koji način mi možemo osnažiti i doprinijeti osnaživanju europskog identitet, jednostavno ne mogu si pomoći, nego da ne budem pomalo skeptičan oko toga. Ali, kažem inicijativa je za svaku pohvali i vjerujem da ćemo imati prilike svi se uključiti u njezinu realizaciju. Kraj ovog izlaganja, htio bih, zapravo posvetiti nečemu što je otvorio i kolega Klisović i kolega Beus, a to su pitanja i političkog pozicioniranja Hrvatske unutar Unije s jedne strane i pitanje našeg predsjedanja s druge. Ističete da imamo akcijski plan i mislim da bi bilo jako dobro i kao nekakvu preporuku bi ovdje htio iznijeti, da otvorimo raspravu i plenarno o toj temi. Mislim da bi to bilo jako dobro. Mislim da, pogotovo iz perspektive, recimo estonskog predsjedanja, kada smo vidjeli i kolege, zapravo s druge stane sabornice, do koje mjere je to bilo dobro organizirano, do koje je mjere u Estoniji je postignut konsenzus oko tema koje su stavile na stol i koje su zapravo stavili u fokus Unije i za koje sam ja uvjeren, inače to je pitanje digitalne agende, da će zaista unaprijediti značajno kvalitetu života građana EU. Ja bih jako volio da možemo to reći i za nas. Dakle, ja bih zaista bio jako sretan, kada bismo, mogli reći, već u anticipaciji, a pogotovo nakon našeg predsjedanja, da smo zaista napravili jednu veliku stvar i da smo bili dorasli tom izazovu.

Vaša ministrica je točno odgovorila na moje zastupniče pitanje o tome, nego i zna koliko košta predsjedanje EU i u tom smislu bilo bi možda dobro da za narednu godinu, odnosno, da razmotrite mogućnost ravnomjernije raspoređivanje tih sredstava. To bi svakako i naravno, to bi ne samo govorilo o tome da imate jasan plan nego bi to dalo nekakvu indikaciju o tome na koji način ga planirate realizirati. Pitanje proširenja EU i ostale stvari koje ste u odgovoru kolegi Beusu naveli kao nešto što će činiti svojevrsnu okosnicu našeg predsjedanja, izrazio bih, mislim to su bitne stvari i naravno da se tiču, vrlo direktno kvalitete života hrvatskih građana. Ali, moram priznati da mi se čini, da su to stvari koje nisu vrijedne da ih stavimo na stol, kao našu vlastitu agendu. Mislim da bismo trebali razmišljati krupnije od toga. To su, pogotovo pitanje proširenje i naših regionalnih odnosa, su stvari u kojima se bavimo praktički svakodnevno i koje ulaze u domenu nekakve i dnevne pa i strateške politike. Ali, predsjedanjem bi trebalo predstavljati, zaista ono velike snove ili velike ambicije neke zemlje članice. I u tom smislu, time ću pomalo i završavati, smatram da, da bismo, ako biste primjerice otvorili raspravu o tome gdje Hrvatsku vidimo 2030. ili 2050. i kada bismo si dozvolili, da na trenutak barem ostavimo dnevnu politiku po strani i upustimo se u jednu, kako bih rekao, da si damo jednu viziju toga, kakvu bismo zemlju htjeli, kada bismo mogli riješiti sve probleme, mislim da bismo možda skupa naći nekakvu, ili da ju vi nađete uz našu pomoć, nekakvu dobru i kvalitetnu agendu za 2020.

Izvolite. Uvaženi kolega, maloprije, predsjednik Vlade, a sad ste i vi govorili o problemu migranata, odnosno, migracija. Lijepo ste rekli, solidarnost, kršćanstvo, da postupimo kao kršćani kod tih migranata, odnosno, da ih primimo na pravi način. Slažem se u potpunosti s vama, ali bi ja ovdje htio, kroz ovu svoju repliku, malo senzibilizirati ovaj Dom, za ovu jako bitnu temu, koja će nam pretpostavljam, reći ću nažalost u perspektivi stvarati jedan problem kao državi, a čitavoj EU.

Europa, nažalost reći ću ima depopulaciju i smanjenje broja stanovnika, a sami znamo koja je demografska situacija u Hrvatskoj. Ono što je jako bitno, ovdje vi ste spomenuli, a maloprije i predsjednik Vlade, a to je integracija. Nisam baš siguran, da je taj proces integracije u zapadnoj Europi uspio. Slažem se … [[Govornik se ne razumije.]] raznih država, negdje to uspješnije, negdje manje uspješno, ali bi rekao, upravo ova velika emigracija iz onih krajnjih zapadnih zemalja EU, Portugala i Španjolske i ovog istoka od Poljske, Bugarske, Rumunjske, Hrvatske, prema Njemačkoj i skandinavskim zemljama, govori o tome, da ovi imigranti, koji su ušli u te zapadne europske zemlje, nerazvijenije, nisu bili radna snaga, koje je Njemačka npr. očekivala. I sada zapravo trebaju i Hrvati i Rumunji i Bugari, da nadomjeste tu radnu snagu. Tako da solidarnost da. Primimo ih kao kršćanin, ali moramo razmišljati o integraciji, jer bez integracije, imati ćemo jedna veliki, veliki problem, kojega zapravo nismo ni svjesni.

Nekako imam osjećaj da se ne slažem s vama u postupnosti, da nekako koristimo iste pojmove, a nisam siguran da ih isto definiramo u osnovi.

Ja ne valoriziram drugačije zemlje koje su na zapadu Europe, ili zemlje koje su u Africi, ali mogu reći sljedeću stvar. Kada govorimo o integraciji i njezinoj uspješnosti, opet pitanje, kako ocjenjujete da li je uspjelo ili nije. Ako iz vaše perspektive, ako vi smatrate da je integracija uspjela, ako dođe netko i onda postane isti kao vi, na način da jednostavno mora prihvatiti sve kako je, u sredini u kojoj je došao, to nije integracija, to je asimilacija. A integracija bi podrazumijevala i nešto drugo, to može podrazumijevati to da dozvolite da to što je netko došao neka grupa, tamo gdje vi živite i da vas promjeni na bolje. Mislim, promjena, ja smatram, da je dobra, pogotovo tamo, ako bilo koja odgovorna vlast pristupa na takav način, da se stavlja na čelo promjene i promjenu vodu, a ne slijedi i reagira na trendove koji mijenjaju kontekst nepovratno. I ovih 1583 ljudi, ja mislim da zaista Hrvatsku mogu učiniti boljim mjestom, i za vas i za mene i za sve ostale građane RH. Ali, mislim da ako krenemo iz pozicije da očekujemo, da se ništa neće promijeniti, osim što ćemo imati te ljude koji će tu živjeti, mislim da nam slijedi razočaranje i nezadovoljstvo. Izvolite. Hvala poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani predsjedniče Hrvatske vlade sa suradnicima. Kolega vi ste u svom izlaganju, osvrtu na ovo izlaganje predsjednika Vlade, spomenuli problem migranata i evo, u tom kontekstu, bih i ja vama replicirao, da je dobro, da se na nivou Europske komisije i Vijeća razgovara o problemima migranata, jer taj problem je prisutan i danas. I danas imamo na našim istočnim granicama, dnevne pokušaje prelaska ilegalnih granica i treba evo, prije svega pohvaliti, naše državne organe, prije svega Ministarstvo unutrašnjih poslova, koje kvalitetno obavlja taj posao. Ali sam htio i reći u kontekstu riječi koju ste vi spomenuli solidarnost pohvaliti i žitelje Vukovarsko srijemske županije, Brodsko posavske županije, koje su prije 2, 3 g. kada je bila migrantska kriza dali svoj doprinos i pokazali tu jednu solidarnost i osjetljivost prema problemima migranata gdje su ih kvalitetno prihvatili i dali im prvu podršku na njihovom daljnjem putu. U tom kontekstu svakako da treba nastaviti razgovore na nivou i RH ali i Europske komisije jer taj problem nije riješen i on i dalje tinja oko naših granica. A isto tako je poželjno da hrvatska Vlada pogotovo u kontekstu predsjedavanja Europskom komisijom napravi kvalitetne politike za useljavanje odnosno politike kojima ćemo osmisliti i brigu o migrantima koje moramo preuzeti. Ali još važnije vratiti na prostore upravo te Slavonije i Baranje, Vukovarsko-srijemske i Brodsko-posavske županije i druge nerazvijene regije stanovnike jel to su prazne regije, nažalost ljudi i dalje iseljavaju i mi moramo osmisliti politike kako vratiti ljude u te krajeve od različitih ekonomskih modela da ih stimuliramo do drugih modela.

Hvala gospodine predsjedniče. Hvala na komentaru kolega Vlaović. Da, u migrantskoj krizi Slavonija i Baranja i Srijem su se pokazali velikima i pokazali su da su sve ono strašno i grozno što nam se dogodilo u ratu da smo uspjeli pretvoriti u veličinu i rasti na tome. U tom duhu je pretpostavljam bio i moj odgovor kolegi Zekanoviću, naime svaki problem može ponuditi i vlastito rješenje. Ovo o čemu vi govorite, mislim o čemu se u Hrvatskoj možda nije govorilo javno, ali kada dođe netko novi u Hrvatsku, mislim naravno da će moći birati, ali ja očekujem da ljudi koji će doći neće biti svi brend menadžeri ili community menadžeri ili nešto tog tipa, bit će mnogo ljudi pretpostavljam koji će imati znanja iz poljoprivrede koji će htjeti koji su se takvim stvarima bavili prije pa će to možda htjeti u budućnosti pa sam ja samouvjeren da će ih mjesta poput Slavonije ili Like dočekati raširenih ruku, mislim nadam se tome. I volio bih da Vlada koja god bude u tom trenutku pomogne da budu dočekani upravo na taj način, a ne na neki drugi način.

Bilo je ljudi koji su nas dočekali raširenih ruku, ali i ove stvari se pamte. Prelazimo sada na raspravu Kluba zastupnika Most-a nezavisnih lista i poštovani kolega Robert Podoljnjak. Izvolite.

Zahvaljujem gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani predsjedniče hrvatske Vlade, zahvaljujem na vašoj prezentaciji sastanaka Europskog vijeća. Ovo današnje obraćanje i ova današnja točka zapravo je izvješće kao svojevrsni rezime čitave 2017. i svih sastanaka formalnih i neformalnih Europskog vijeća u prošloj godini i bilo je u toj godini niz ključnih tema. One koje mogu izdvojiti primjerice naravno Brexit i njegove posljedice odnosno pregovori s UK, azilski sustav EU i rasprave o migrantskoj politici, obilježavanje 60. godišnjice Rimskih ugovora i donošenje Rimske deklaracije, schengenski sustav, rasprave o budućnosti EU, lansiranje … odnosno trajne strukturiranje suradnje u području sigurnosti i obrane, premještanje sjedišta dviju europskih agencija EU itd. Dozvolite o pojedinim važnim pitanjima koje mi smatramo važnim u prošloj godini i s perspektivom za budućnost nešto opširnije. Brexit je važna tema ne samo zbog odlaska jedne velike države članice nego i zbog pregovora koji se trenutno vode o nizu važnih pitanja, o pitanjima koja se odnose na prava građana i status državljana i hrvatskih i svih ostalih država članica u UK i naravno Britanskih građana u drugim državama članicama, pitanje financijskog poravnanja i ono treće pitanje koje trebaju riješiti između Irske i Sjeverne Irske i granica EU na tom području. Za RH naročito su važna pitanja statusa hrvatskih građana i tu očekujemo da ćete i vi i hrvatska Vlada učiniti sve da taj status bude isti kao što je i za sve druge građane i svih drugih država članica. I ono što je naročito važno, a to je financijsko poravnanje odnosno pitanje kako će se u budućnosti za sljedeće proračunsko razdoblje zatvoriti taj nedostatak fiskalnih sredstava. Po nekim procjenama ta će proračunska rupa iznositi 10 milijardi eura u razdoblju od 2021. do 2027. godine za sve države članice koje očekuju značajna sredstva za svoje kapitalne projekte iz europskih fondova, to je izuzetno važno pitanje. Hoće li ta sredstva biti nadoknađena od drugih država članica, hoće li proračun EU ostati na istoj razini ili će se osjetiti u većoj ili manjoj mjeri nedostatak financiranja koji je do sada bio iz proračuna Ujedinjenog Kraljevstva. I to smatramo izvanredno važnim pitanjem. Pored toga naravno ima tu i niz drugih pitanja, a i institucionalnih pitanja koja će biti posljedica izlaska Ujedinjenog Kraljevstva EU. Jedno od tih pitanja je naravno i pitanje broja članova Europskog parlamenta, činjenica da će bez 73 zastupnika Ujedinjenog Kraljevstva da se otvara institucionalno pitanje u kojem se države ozbiljno raspravljaju a to je pitanje što učiniti u toj situaciji, da li smanjiti Europski parlament za taj broj zastupnika ili ih nekako razdijeliti ili nešto treće ili uvesti neku europsku listu. I mi bismo bili skloni tome da se učini ispravan korak, predložili bi da se smanji broj članova Europskog parlamenta upravo za taj broj zastupnika Ujedinjenog Kraljevstva i da dakle da zapravo taj Parlament bude manji, da učinimo jedan korak ka racionalizaciji tih političkih troškova Parlamenta. I sada je zapravo jedna nezgodna činjenica da taj Parlament troši samim time puno više što radi na dvije lokacije i što je to jedna politička neminovnost. Ali bila bi dobra politička poruka da se smanji broj članova Europskog parlamenta sa sadašnjih 750 na taj broj koji je manji za 73, a to onda posljedično ne bi vodilo nikakvim prijeporima država članica oko toga kako će rasporediti te zastupnike, a o čemu se sada već vodi ozbiljna rasprava, a i mogući budući prijepori u idućoj godini. Europski azilski sustav i rasprave o migrantskoj politici pokazale su kao što su rekli mislim i predsjednik Vlade, a i u prethodnom izlaganju na žalost da u ovom trenutku ne postoji dovoljan stupanj solidarnosti i konsenzusa među državama članicama. Naročito postoji otpor nekih država članica. U tome se čini mi se posebno izdvajaju države Višegradske skupine koje pa čak u nekom rekao bih segmentu apsolutno osporavaju odluke nadležnih tijela EU pa čak i presuda Europskoga suda i to je ozbiljan problem za koji sada ne postoji rješenje na razini EU. Ono što je važno nadalje reći to je ako govorimo primjerice o sljedećoj važnoj temi to je Schengenski sustav. O svojem izlaganju o stanju Unije u rujnu 2017. godine predsjednik Komisije Juncker najavio je hitno primanje Bugarske i Rumunjske, te što prije Hrvatske u Schengenski prostor. Dakle, izuzetno važna tema za nas. Vidjeli smo prošle godine kakve posljedice na granici sa Slovenijom mogu izazvati pojačane kontrole u situaciji kad Hrvatska nije u Schengenskom prostoru. Ovo je jedna od top tema za RH, za Vladu, za sve naše zastupnike u svim europskim institucijama. Hrvatska kao što je rekao predsjednik Vlade počinje stvarati pretpostavke za ulazak u eurozonu i to će biti tema sljedećih godina oko kojih će voditi ozbiljna rasprava, ali u ovom trenutku možemo stvarat pretpostavke ozbiljno o tome raspraviti, u srednjoročnom razdoblju o tome ćemo sigurno morati imati definitivne stavove. Kada je riječ o trajnoj strukturiranoj suradnji u području sigurnosti i obrane riječ je o stvaranju jednog kako je rekao i predsjednik Komisije Juncker savez unutar saveza i on je to nazvao onako uspavanom ljepoticom Lisabonskog ugovora dakle stvaranje jednog početnog okvira buduće ozbiljne europske obrambene Unije odnosno saveza. Naravno u ovom trenutku to je još daleko od one razine koja je nekada zamišljena nakon Drugog svjetskog rata stvaranjem europske obrambene zajednice '52. godine koja je inače nikada nije zaživjela, koja je predviđena stvaranje i europske vojske. Ali ovo je početni korak, početni korak koji dozvoljava mogućnost da velika većina država članica EU koliko je rekao premijer samo dvije države nisu ušle u tu strukturiranu suradnju Danska i Malta, Ujedinjeno Kraljevstvo je ionako na izlaznim vratima. Dakle i 25 država je izuzetno veliki broj koji omogućuje razvijanje suradnje u tom području. Naravno postavljat će se pitanje i komplementarnosti djelovanja NATO i EU u tom području, ali i Hrvatska je kao što je rekao predsjednik Vlade da ovdje ima jasne interese naročito kod uspostave europskog obrambenog fonda naročito za razvitak naše vojne industrije. Sad jedna tema koja na žalost rekao bih bila je dosta prisutna i u našim raspravama, jer je Hrvatska kandidirala za jednu od sjedišta Agencija EU koje se moraju premjestiti nakon izlaska Ujedinjenog Kraljevstva iz EU. Riječ je o dvije agencije, o Agenciji za lijekove i o Agenciji za bankovni nadzor. Međutim, kako je cijela ta priča završila moramo iskazati ne malo nezadovoljstvo konačnim rezultatom neću reći u onom smislu da RH nije polučila rezultat koji se možda barem malo očekivao da dobije sjedište jedne od Agencija EU, nego i sama činjenica da je upravo rasprava o tome i naročito odlučivanje o tome u EU pokazalo da na žalost postoji jedna snažna podjela između starih, recimo to tako uvjetno zapadnih članica EU i novih istočnih članica i upravo odlučivanje o sjedištima tih agencija je pokazalo nažalost taj duboki raskol i ona načela koja su bila proklamirana 2003. godine da će se sjedišta novih agencija načelno, da će imati prednost one države članice u kojima ne postoje sjedišta agencija EU. Nažalost to načelo nije poštivano sa jednim smiješnim obrazloženjem da se u ovom slučaju nije radilo o novim agencijama koje treba locirati na području neke države članice nego o premještanju već postojećih agencija, jedno vrlo loše obrazloženje. Sama činjenica da nijedna nova država članica sa svojom prijavom i sa svojim ponovnim sjedištima nije ušla u finale izbora nego su to bile isključivo starije članice nije bila dobra poruka, apsolutno loša poruka koja će sasvim sigurno ostaviti gorak okus za sve nove države članice EU. Ne znam koliko ste o tome formalno i neformalno raspravljali na sastancima Europskoga vijeća, formalno ne vidim o tome traga. Ako ste neformalno raspravljali moram reći i u ime našeg kluba da odluka apsolutno nije bila dobra. Sljedeće o čemu bih želio reći u ime kluba, a to je ono pitanje koje sam vam i postavio, to je važno pitanje koje će sigurno dominirati sljedećom godinom. Vi ste mi načelno odgovorili da postoji mogućnosti i šansa kojoj se svi nadaju da iduće godine neće dominirati rasprava o kažnjavanju jedne države članice zbog kršenja temeljnih vrijednosti EU iz članka 2. Ugovora o EU i da će se taj najgori crni scenarij izbjeći. Činjenica je da Europska komisija pokrenula tu proceduru, da je ona pokrenuta 20. prosinca prošle godine, da postoji taj rok od tri mjeseca da Poljska vlada odgovori na posljednje preporuke Europske komisije, ali ne bi bio tako veliki optimist kao što ste vi bili u odgovoru koji ste mi dali. Naime u toj preporuci traži se od Poljske da izmijeni ili povuče niz zakona koji su donijeti u prethodnom razdoblju, zakona koji se odnose na Vrhovni sud, na redovne sudove, na nacionalno sudbeno vijeće, da se u potpunosti uspostavi neovisnost Ustavnoga suda, da se priznaju odluke Ustavnog suda, da se objave sve odluke Ustavnog i sve to što Poljska vlada odbija u proteklih dvije godine trebalo bi se obistiniti u sljedeća tri mjeseca. Zato za razliku od vas nisam optimista. To će pitanje vjerojatno se pojaviti i pred Europskim parlamentom koje mora dati prethodno mišljenje za Vijeće, ali ne zaboravimo Europski parlament je već tri puta o tome raspravljaju. U posljednjoj rezoluciji koju je donio o tom pitanju odlučivao je sa više sa dvotrećinskom većinom o kršenju temeljnih vrijednosti u ovom slučaju kada je riječ o nizu zakona koji su donijeti u Poljskoj. I naravno molio bih da se tu pravi razlika između države koja nam je prijateljska i naroda koji je prijateljski u odnosu na možda jednu Vladu, jednu parlamentarnu većinu koja je donijela određeni zakon. Ja nikada ne bih jedno poistovjetio s drugim, ali to će biti važno pitanje. Ono što bih rekao u ime kluba bilo bi dobro da tu odluku u ime RH da se ne donosi samo na razini Vlade ili vas kao predsjednika Vlade nego da se o tom pitanju raspravi i u Saboru pa i na nadležnom Odboru za europske poslove jer je riječ o izuzetno važnoj odluci i vi ste toga apsolutno svjesni. I kao što ste sami rekli da je to često pitanje kada se pokrene možda i pitanje bez povratka. Izvolite. Poštovani kolega Podolnjak. Spominjali ste situaciju oko Poljske, ja sam tu uvijek više na strani suverenih država i njihove odluke da uređuju stvari u svojoj zemlji po svojoj volji.

Naime, Most nezavisnih lista je uputio u proceduru odluku odnosno u javnu raspravu Odluku o proširenju jurisdikcije RH na moru, međutim vidimo da iako u HDZ-u postoje određeni glasovi koji to podržavaju poput Davora Ive Stiera, imamo situaciju da premijer Plenković ne želi ići u tom smjeru što pokazuje da Hrvatska niti ono što je njeno suvereno pravo, što zapravo mora napraviti po UN-ovoj Konvenciji i pravu mora iz '82. godine, ali i po preporukama koje dolaze iz Europe da hrvatska Vlada koja se voli predstavljati znači stranka koja se voli predstavljati kao domoljubna i to se boji napraviti, a to naša ne samo obveza, to je naše ne samo pravo nego i obveza da napravimo. Pa ja bih molio da to prokomentirate u kontekstu ovoga što ste govorili znači pritisaka iz Europe prema Poljskoj, ali i Hrvatske kao suverene države koja ne želi implementirati ni ono što ima obvezu implementirati. Odgovor na repliku. Zahvaljujem kolega Grmoja. Ma ja sam samo načelno rekao da će to važno političko pitanje za sve države članice pa i za europska tijela biti na dnevnom redu. Ja nisam zauzimao nikakav osobni stav jer samo sam apelirao da se o tom raspravi i u Hrvatskome saboru. Ono što ste vi rekli je važno pitanje za sve države članice EU koje su i pomorske države i imaju otvoreni izlaz na otvoreno more. I ono što je važno reći i što treba reći u ovom Hrvatskom saboru, ogromna većina država članica EU koje su pomorske države sa izlazom na otvoreno more proglasilo u potpunosti u cijelosti isključivi gospodarski pojas. Ako je to učinila i Francuska i UK, Španjolska, ako su to učinile Njemačka, Danska, Švedska, Finska, Poljska, Letonija, Estonija itd. da ne nabrajam sve države članice kao svoje suvereno pravo prema UN konvencije, mi ne očekujemo ništa ni više ni manje, nego da Hrvatska učini ono isto što su legitimno s punim pravom učinile i sve druge države članice EU koje su to htjele u nekom trenutku i učinile i prije RH. Dakle ono što je važno naglasiti da je to učinila velika većina država članica EU koje to pravo imaju i koje nisu u nekom posebnom sporu kao što Grčka ima s Turskom pa imaju određene probleme. Ono što mi očekujemo da zapravo pokažemo da možemo na isti način iskoristiti to suvereno pravo kao što su ga iskoristile i druge države članice koje imaju izlaz na otvoreno more. Ako su sve one vidjele ne samo potencijalne nego i stvarne koristi, benefite od te odluke oni sasvim sigurno postoje i za RH. Idemo dalje, iduća rasprava Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e i kolega Branimir Bunjac. Izvolite.

Hvala lijepa poštovani predsjedniče Sabora. Uvažene kolegice i kolege, poštovani gosti. Mi danas slušamo ovdje izvješće predsjednika Vlade o formalnim i neformalnim sastancima unutar EU i vidimo da je nakon 15 mjeseci od formiranja ove Vlade ono došla u raskorak sama sa sobom. Naime, gospodin Plenković je krenuo vrlo ambiciozno u širenju kako on kaže mainstreama promoviranju politike Europske komisije, Europskog parlamentima kojima je prije nego je došao na ovu dužnost i sam pripadao, ali evo u ovim potezima koje možemo iščitati iz ovih izvješća kao i nekih drugih djelovanja vidimo da polako dolazi u sukob sa tom istom EU pa mogli bismo reći i sam sa sobom. Vidimo da su zastupnici HDZ-a u Europskom parlamentu glasovali suprotno nego ostali zastupnici Europske pučke stranke, konkretno u slučaju Poljske koja prema mišljenju Europske komisije ugrožava demokratske institucije kao što su civilno društvo, neovisno sudstva, ljudska prava, posebno pravo žena. Za one koji ne znaju samo za kratku ilustraciju naveo bih citat poljskoga zastupnika Janoša Korvina u Europskom parlamentu koji je izjavio, doslovno citiram „Naravno da žene moraju zarađivati manje od muškaraca, slabije su, manje su inteligentne i zato moraju zarađivati manje“ Takvoj poljskoj politici zastupnici HDZ-a u EU parlamenta dali su podršku, jedini od Europske pučke stranke, čak su i poljski zastupnici Pučani glasali za rezoluciju Europskog parlamenta ali ne i zastupnici HDZ-a. Tek nakon intervencije, a volio bih da mi predsjednik Vlade objasni čije, oni su promijenili mišljenje pa sada nisu bili protiv nego su ostali samo suzdržani. To su bili Ivana Maletić, Dubravka Šuica, Željana Zovko i Ivana Tolić. Neka se znaju imena tih ljudi. Vidimo također inicijativu „Tri mora“, to je nekakva mala EU unutar velike EU, a mogli bismo je nazvati obnovom nekakve predratne male atante ili tzv. sanitarnog kordona koji su izmislile SAD nakon Boljševičke revolucije 1917. godine. Taj pritisak SAD-a koji očito ide prama Hrvatskoj i Hrvatska mu je sve više podložna, vrlo se jednostavno vidi i u slučaju glasanja za Jeruzalem kao glavni grad Izraela. Od 172 države, 128 država je bilo protiv odluke SAD-a, 35 je bilo suzdržanih, a samo 9 su podržale SAD među kojima su takve velesile od tih 9 kao što su Mikronezija sa 100 tisuća stanovnika ili Nauru sa 13 tisuća stanovnika, znači koliko ima jedan mjesni odbor u Zagrebu toliko ima ta kao država koja podržava veliku velesilu SAD.

I sada umjesto da Hrvatska bude u društvu razvijenoga i kulturnoga svijeta država kao što su recimo Njemačka, Velika Britanija, Francuska, Japan, Kina, Indija, Rusija mi smo u društvu sljedećih država Vanuatua, Solomonskih otoka, Južnoga Sudana, Runade, Kiribatia, Barbadosa i Bermuda, to je društvo to je taj mainstream u koji nas naš premijer želi svrstati. Ponavljam također da Hrvatska prodaje oružje Saudijskoj Arabiji glavnom američkom savezniku na Bliskom Istoku iz arapskog svijeta, a da ne zna gdje to oružje završava. To je kršenje međunarodnih normi. Znamo da se to oružje koje Hrvatska isporučuju Saudijskoj Arabiji isporučuje teroristima, da se njime vrši agresija u Jemenu, da se ubijaju ljudi, da se stotina tisuća djece ostavlja bez njihovih domova. Tko je i s kojim pravom doveo ovdje vojno izaslanstvo Saudijske Arabije u Sabor, Hrvatski sabor u uniformama, pazite, da im mi plješćemo. Ja vam se divim, da ste pljeskali, ja nisam pljeskao i nikad im neću pljeskati. Ljudima s krvavim rukama, pošten čovjek ne plješće. Vidimo također da je gospodin predsjednik Vlade imao vrlo veliki problem s Agrokorom koji također nije znao riješiti bez pomoći Amerikanaca. Mene zanima što će se dogoditi kada SAD kako su najavili za 120 dana istupe iz nuklearnoga sporazuma sa Iranom koji je dakle, suprotan onome sporazumu koji je potpisala EU, da li će i tom prilikom HDZ-ovi zastupnici glasati protiv EU ili će podržati, odnosno, podržati će ponovno SAD. Nevjerojatno je to podržavanje američke politike, ali je očito da ono postoji. Ja bi samo usporedio, evo, jednu sličicu malu. Pogledajte npr. da Hrvatska predsjednica ne može čak niti priči Bijeloj kući, nego se mora slikati pred ogradom, a istovremeno je ruski predsjednik primi 2 sata u prijateljski razgovor. Čemu je nama potrebno da toliko budemo podložni i da se toliko striktno svrstavamo na jednu stranu? Jer očito je da SAD žele nametnuti svijetu politiku prava jačega, prava bogatijega i tome se treba suprotstaviti, a imamo priliku, dakle, eto, barem unutar te EU, koja dakle, ima sasvim drugačije mišljenje, znači nekakav otpor postoji, ali ne dakle, i u Hrvatskoj. I zato bi bilo puno važnije, da od ovakvih izvješća koje sada slušamo o sastancima unutar EU, premjer podnese izvješće o formalnim i o neformalnim sastancima sa američkim dužnosnicima. Jer očito je ta politika važnija, ti sastanci su važniji od ovih sastanaka o kojima sad slušam. Također bi se htio osvrnuti, na ovo izvješće evo, recimo na str. 7 se govori o tome, kako, o politici Europske središnje banke, koja je dakle, jedino rješenje za dugogodišnju recesiju i za pad BDP-a i dolazak deflacije, pronašlo u tome da stvara novac odnosno, da tiska novac. Europska središnja banka tiska godišnje 60 milijardi eura. Ona vodi dakle, aktivnu monetarnu politiku već pune 4 g. i zanima me kako je moguće, da HDZ u Europarlamentu podržava dakle, aktivnu monetarnu politiku a u Hrvatskoj istovremenu takvu monetarnu politiku ne dozvoljava, odnosno, ne dozvoljava HNB-u da ona sama stvara novac i da odnosno, da ga tiska. Štoviše kad Živi zid preloži jednu takvu mjeru koja dakle, postoji unutar EU, onda se nas optužuje za redikule, neznalice i manje-više za da želimo provoditi politiku ne znam … [[Govornik se ne razumije.]] i printanja novca na računalima. Nisu EU mogle pomoći nikakve mjere štednje, nikakvo smanjenje kamata, nego aktivna monetarna politika. Zašto to pravo koje ima EU i Europska središnja banka nema Hrvatska? Zašto EU ima u Hrvatskoj veće ovlasti nego što ih imamo mi sami? Također vidimo da se na tim sastancima u Europi premjer hvalio za zapošljavanje mladih. Da li vi doista vjerujete da u Hrvatskoj mladi rade više nego što su radili prije 5 g.

Znači ne da se smanjio broj nezaposlenih mladih, nego se smanjio broj mladih, to je istina. A zašto su se smanjili? Pa smanjili su se zbog iseljavanja i smanjili su se jednostavno zbog lošega demografskoga prirasta. Istovremeno taj isti Državni zavod za statistiku nas obavještava da se značajno povećao broj ljudi iznad 70 g. To je hrvatska stvarnost. To je prava statistika. Premjer je naravno, u svojem programu vjerodostojno, vjerujem da on to nije sam pisao, najavio otvaranje 180000 radnih mjesta. Gdje su ta radna mjesta? Što čini ta EU, ili ne znam američko veleposlanstvo, da nam pomogne da otvorimo ta radna mjesta. Kaže se, je ove godine, evo sad je već trećina manda, je službeno prošla, otvorili smo 10000 ljudi se zaposlilo, ali na koji način? Tako što je netko dobio stručno osposobljavanje, pa se sad tvrdi on radi. Čovjek koji je na stručnom osposobljavanju, nema uplaćene doprinose, on ne radi. Neće imati mirovinu, od toga što je na stručnom osposobljavanju. Isto tako je ministar Marić uveo ugovor o dijelu, da je ugovor o dijelu, kao rad. Nije. Radi isključivo onaj koji ima ugovor o radu. Molim, vas pokažite statistiku ljudi, koji imaju ugovor o radu. A vidjeti ćete da kad usporedite ovu statistiku, koju sam vam ja sad rekao se broj zaposlenih ustvari smanjio. I još jedna retoričko pitanje, ako i otvorimo 180 tisuća radnih mjesta tko će raditi na njima, koga ćemo zaposliti kada više nikoga nemamo?

Oni sada će ocjenjivati, evo može se misliti kako će mene premijer Plenković ocijeniti. Ja sam siguran da će mi dati pet čim vidi kako ja radim, garantirano ću dobro proći. A zašto neću dobro proći?

Vi želite uvesti cenzuru, pogledajte ove koještarije koje se sada predlažu u vezi Poslovnika, jednu minutu će govoriti zastupnici u replici. To će biti twiter Sabor. Velika demokratizacija po nalogu Europske komisije i ne znam više koga, Donalda Trumpa, … šta ja znam kako se zovu ti besprizorni likovi koji su uvijek od nas pametniji i čije upute moramo slijepo slijediti.

Zašto bi se zamarali sa strankama, zašto bi slušali šta Živi zid priča, važno je samo da se izvršavaju direktive. A iskorišteni ste, ja vam to moram reći predsjedniče Vlade, iskoristili su vas i odbacit će vas isto kao što su odbacili sve one prije vas koji su pristali biti marionete da rade protiv interesa svoga vlastitoga naroda. Prema tome, kratko želim zaključiti jer više nemam vremena. Hrvatska mora preispitati svoje članstvo u EU, isto tako ako je potrebno kao što ga preispitala i Velika Britanija. Ja ne mislim da je Velika Britanija loš primjer koji mi ne bismo trebali slijediti. Izvolite. Uvaženi kolega Bunjac spomenuli ste to što se Hrvatska po pitanju Jeruzalema u Glavnoj skupštini UN-a svrstala uz bok Donalda Trumpa i raznih mikrodržava i egzotičnih država koje su sve samo ne samostalne i suverene. Time je Hrvatska pokazala da nema svoju vanjsku politiku, da nije čak bitno ni mišljenje Bruxellesa, ako je mišljenje Washingtona. Međutim, ne valja samo krivi HDZ za podaništvo, HDZ odnosno premijer Plenković i Hrvatsku u UN-u predstavljaju zajednički stranke vladajuće većine, nju čine među ostalim i stranka Milana Bandića na čijoj je listi bio i svojedobni muftija Ševko Omerbašić koji je predstavljao Islamsku zajednicu u Hrvatskoj i koji je bio na listi Milana Bandića na izborima. I sada što se događa, Bandić je dio Vlade koja je usmjerena protiv interesa palestinskog naroda i protiv interesa islamskoj svijeta i zbog toga je svojim sudjelovanjem u toj stranci odnosno prihvaćanjem da bude na njenoj listi i svojedobni muftija Ševko Omerbašić prešutno podržao ovu odluku Vlada o tome da se prizna Jeruzalem kao prijestolnica Izraela, a ne Palestine. Nažalost, našem premijeru su puna usta Krima, ali vjerujte mi gospodine Plenković da ljudi koji žive u okupiranoj Palestini mogu sanjati o pravima koje imaju stanovnici Krima. Eto toliko o ljudskim pravima i demokraciji i poštivanju međunarodnog prava. Zastupniče Pernar, to je tako, znate treba malo podviknuti, malo treba podviknuti i kada malo podviknete odmah se promijeni mišljenje za 180 stupnjeva. Ja danas mislim na jedno, danas sam za mainstream, danas sam za Europsku komisiju za Junckera, ali čim neko na mene podvikne joj odmah moram promijeniti mišljenje jer ne znam možda će … lešinarski fond otkazati poslušnost, možda će oko Agrokora izbiti neki problemi pa će se Vlada tresti, pa će možda pasti, a ne bi bilo dobro da neko padne jer naravno ne bi bilo dobro na osobnoj razini, a za državu bi to možda bilo dobro, a ovako ne i zato je vrlo važno da se u politici podvikne. Treba reći ako nećete slušati nećete dobiti novce i to je isto jako važan argument, čim čuje se da nećete dobiti novce odmah treba prihvatiti mišljenja. Može se kupiti ne samo politička poslušnost, može se kupiti prijateljstvo, ljubav, svašta, može se kupiti vjerojatno i sam Bog po mišljenju onih koji pristaju na takve akrobacije. A čovjek koji ima svoj stav, a ja sam čuo prošle godine u isto ovo vrijeme ovdje da je predsjednik Vlade sljedbenik mainstreama, ima i fonogram, on slijedi EU. Pa zašto onda nismo glasali isto ko Francuska, Njemačka, Italija, zašto? Šta se sada dogodilo da je on toga mainstrema odustaje, koji su razlozi, koja je to palica koja se nalazi iznad naših glava koja nam prijeti i kaže e ne, morate ovako. Što je to? Koje to koristi imamo mi.

Izvolite. Hvala lijepo predsjedniče.

Kolega Bunjac, vi ste govorili vrlo jednu bitnu stvar, a to je suvremenističke odluke Hrvatskog parlamenta, koji jednostavno se zaobilazi. I spomenuli ste brojne stvari i zaista vjerujem da pod pritiskom nećemo izgubiti Savudriju, da pod pritiskom nećemo ni izglasati gospodarski pojas, naš cijeli teritorij da kontroliramo to je suvremeno pravo RH. I prirodna bogatstva i ljudi, to je ono što trebamo zaštiti. I zaista ste postavili jedno pitanje, koji su tajni sastanci premjera Plenkovića, citirati ću vas doslovno sa američkim dužnosnicima i razno raznim činovnicima. Ja sam zaista protiv tih tajnih sastanaka, dodvoravanja, palice nad glavom.

Bio Trump, bio Tusk, bio Asimovi, bio NATO, Hrvatska mora imati suvremenu politiku. Niti Asimov, niti Dveri, niti bilo tko Hrvatskoj državi ovome Parlamentu, ne smije držati palicu iznad glave, bilo kome. To je moj stav, a i vi imate suvremenističke stavove i vjerujem da ni Asimov ni Trump, neće, da niste za to da drže palicu nad našim glavama jer Hrvatski parlament, jedino je Bog iznad njega.

Potpuno se slažem s vama u ovome dijelu, da nitko ne treba iznad Hrvatske imati bilo kakav … [[Govornik se ne razumije.]] Znači ne treba imati ni Rusija, ni SAD, ni EU, ni Kina, dakle, tu smo potpuno suglasni. Svaka stranka mora imati svoj vlastiti stav, hrvatska stranka, koji se temelji na njezinom programu. Sve drugo jednostavno, bilo bi … [[Govornik se ne razumije.]] ali to kad vi, govorite nešto Živome zidu, ja bi se htio samo, kao neku kritiku, osvrnuti na to da ste vi dva puta, dignuli ruke za HDZ. Pa vi ste dignuli ruku za premjera Plenkovića, pa vi ste prošle godine, isto to izvješće njegov, podržali u prvom mjesecu. Imali ste Ministarstvo, ovo, policije, imali ste Ministarstvo pravosuđa, imali ste Ministarstvo okoliša, što ste čekali s Plitvičkim jezerima? Tamo ste se gostili, častili, imali sastanke, stranačke kako se zove domjenke, itd. I isti ste bili. Da vas nije premjer Plenković izbacio iz Vlade, još biste još dan danas dizali ruku. … [[Upadica se ne čuje.]] Eto samo zato ste vi oporba. Sad biste danas govorili, kak je ovo izvješće super, genijalno, a kako u biti mi to ne kužimo. Prema tome, nemojte molim vas, na nas prebacivati odgovornost, imali ste priliku dva puta. A reći ću vam još nešto, sada kada me već vučete za jezik, da imate treću priliku i nju biste uzeli. I teći put biste išli tamo i to naš premjer vrlo dobro zna, a i svi vas koji vas slušao. Ja bi podsjetio da je tema današnje rasprave Izvješće premjera o sastancima Europskog vijeća, pa vas molim da se držimo teme, otišli smo malo u jednom drugome pravcu. Možda je zabavno, ali to nije tema današnje rasprave. Hvala lijepo predsjedniče. Članak 238. Poslovnika prekršio, ja sam se citirao na premjera, tj. na gospodina Bunjca u jednoj izjavi i rekao sam ono što je istina, da ova opcija u kojoj sam ja je suvremenistička, niti je ruska, nego je čisto hrvatska, niti američka. To je najbitnije. Ovo je čisto hrvatska opcija, a kolega Bunjac, radi istine, da nije Most i da nije bilo 12 ljudi, imali ste jednog saborskog zastupnika, po prvi put, izvanrednih izbora i glasnoga ne, vi ste isto u Parlamentu, vi ste zbog toga. Međutim, prigovarati nama, vi koji večerate sa Asimovim i dogovarate hrvatsku strategiju, isti je par opanaka kao i što razgovaraju sa američkim činovnicima i briselskim činovnicima. Za mene tu nema razlike. Što je podređeno od Poslovnika, niste bili rekli, kolega Bulj … [[Upadica se ne čuje.]] Ali što? … [[Upadica se ne čuje.]] Morate objasniti što je bila povreda Poslovnika, jer niste objasnili. Dobro. Kolega Pernar, vi ste isto nešto htjeli. Kolega Bulj je povrijedio Poslovnik time što je umjesto stvarne povrede poslovnika zapravo koristio neki odgovor na repliku, koja nam je već odgovorena i zapravo je time zloupotrijebio Poslovnik. Ali, ono što je ključno, kaže, kolega Bulj, da je on s kolegama štitio interese Hrvatske. A s kojim kolegama, s kolegama iz HDZ-a, dva puta je štitio i na kraju, što je najgore, podržavao je proračun, podržavao je ova ista izvješća koja sad osuđuje i isti proračun protiv kojeg je sada glasao.

Dakle, prekidamo ovakvu raspravu, danas smo razgovarali vrlo korektno, držali se teme, sada ste otišli u potpune druge vode, počeli ste ponovno zloupotrebljavati institut povrede Poslovnika zbog čega ćemo i mijenjati Poslovnik, a ne da vam se oduzme pravo govora nego zato što ovo radite i ja vas molim da prekinemo tu raspravu i da se vratimo temi koja je predmet današnjeg dnevnog reda. Kolega Bunjac, slušajući vas u vašoj raspravi vi niste za Europu, niste za Ameriku, niste za ovo, niste nizašto jel upitno je članstvo EU, zašto razgovaramo sa Amerikom. Pa mi moramo znati da je ovo jedan globalan svijet, da u ovom globalnom svijetu moramo razgovarati da opstanemo naravno i da napravimo neke poslove sa tim zemljama, Međutim kada je pitanje sada evo spomenuli ste Ameriku, vi dobro znate da smo 70 godina živjeli u komunizmu gdje smo morali stalno pratiti ruski sistem i komunističku partiju i 70 godina bila demokracija samo za pojedince, a za većinu naroda nije. Mi moramo znati da je hrvatski narod izabrao Europu i želi biti u Europi, slažem se sa vama ako neka vlada ne radi dobro da treba svakako kritizirati i napraviti ali moramo znati da je ove i prošle godine bio suficit i po prvi puta u 25 godina da je ova Vlada posložila bar nešto da u Hrvatskoj bar smo na nuli, nismo više pozajmili nego što smo potrošili tako bi to rekao. Sigurno ćete mi reći sada poslije ovoga, ja sam dao ruku Vladi i zbog toga to govorim. Ne, ja nisam ni u HDZ-u, ni u SDP-u ni u jednoj stranci, ali govorim da mi moramo jednostavno gledati da li ta Vlada pravi, a pravi u ovom trenutku jedan dobar posao za Hrvatsku ja osobno mislim tako, ne govorim populistički jel vidim i po svim parametrima, a ako i mjerimo ekonomskim da mi idemo u pravom smjeru. Prema tome, ako budemo i ovu godinu i sljedeću napravili to isto, sigurno ćemo podići još veći BDP i sigurno stabilizirati državu, a ne na ovaj način kada vi nećete ni s kim, a stalno bi kritizirali.

Nije točno da mi ne želimo s nikim, mi želimo biti s nekim. Znate tko je to? Hrvatski narod. Eto, želimo biti s njim. A onda možemo dalje razgovarati sa kim bude potrebno, ali ne na način da budemo snishodljivi, ne na način da nas neko prisiljava da radimo nešto što smo malo prije utvrdili da nije u skladu s onim što hrvatski narod očekuje. Prva stvar, komunizam je u Hrvatskoj trajao 45 godina, a ne 70, a s druge strane vi pričate o suficitu, pa ako mi imamo suficit zašto ova Vlada donosi plan zaduživanja u tri godine od 173 milijarde kuna? Imamo suficit, onda hajmo trošiti višak novca.

Ili otprilike, Vlada je dužna osam milijardi kuna za zdravstvo, onda kaže nećemo platiti 2017. nego ćemo platiti 2018. i kaže evo riješili smo problem. to je recimo rješavanje problema ja imam temperaturu i onda razbijem toplomjer, kažem evo problem se riješio. To vam je ta logika. Nema suficita jer da ima suficita svima građanima u Hrvatskoj bi se plaće povećavale i još bismo mi davali kredite drugim zemljama, a ne one nama. Sljedeći klub zastupnika je onaj HDZ-a u ime kojega će govoriti poštovani zastupnik Domagoj Milošević. Izvolite. Kolega Bunjac, postoji bitna razlika između refinanciranja starog duga i uzimanja novog duga, treba bar nekakve osnovne ekonomske pojmove znat za javno raspravljat. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, predsjedniče hrvatske Vlade sa suradnicima, drage kolegice i kolege. Uoči ove godine 5. obljetnice hrvatskog članstva u EU još uvijek mi se čini da pa čak ni u sabornici nismo do kraja osvijestili da su sve te europske teme naše domaće teme, da se ovdje razgovara o domaćim politikama i da su izazovi koji su pred EU ne samo tamo u Bruxellesu i u hodnicima Bruxellesa nego pred svima nama. Hvala dragom Bogu da neke od tema koje uglavnom okupiraju top tri, četiri po svim javnim istraživanjima javnog mijenja EU i europskih građana posebno na zapadu, hoćete terorizam, sigurnost, migracije uglavnom nisu hrvatske teme za sada. Dakle teme se razlikuju, ali međutim izazovi pred Europskim kontinentom su zajednički, dakle ne samo migracijski, sigurnosni, tehnološki, klimatski, socijalni, ekonomski. Ja bih volio čuti od vas euroskeptika neke argumente kako bi se mi sigurno lakše nosili sa svim tim globalnim izazovima kojima se teško nose pa i neke ekonomije koje imaju trilijune eura BDP-a. Krenut ćemo s migracijama, migracije neće niti nestati, niti će prestati s obzirom na demokratska kretanja prije svega u Africi i klimatske promjene savršeno je jasno da ćemo svi u desetljećima pred nama nositi sa migracijama i to na bojim se sve teži i intenzivniji način. Zbog toga prvo želim reći da podržavamo nastojanja Europskog vijeća kada su pitanju migracije i reći ću, dakle 1. pozorno praćenje svih migracijskih ruta i spremnost na brzu reakciju, 2. fleksibilnu i koordiniranu uporabu svih raspoloživih instrumenata Unije i država članica, potporu izravno pogođenim ili uključenim članicama kojih je mnogo, 4. snažnu suradnju s međunarodnim partnerima kao i zemljama podrijetla tranzita i odlaska i 5. smanjenje poticanja nezakonitih migracija kroz učinkovito vraćanje migranata. Zaključno treba nastavit suradnju sa Turskom oko migracije, cijenimo da se intenzivno razgovara i razmišlja i o potpori državama jugoistočne Europe koji nisu članice EU, a ključni cilj Vijeća sa kojim se slažemo je učinkovit nadzor vanjskih granica što treba omogućiti ukidanje privremenog graničnog nadzora unutarnjih granica. S obzirom na sve ovo navedeno čini se da je nužnost obuhvata svih država članica Schengenskim prostorom konačno došlo do svih članica i vjerujem da ćemo u sljedećih godinu dana svjedočiti da će i Hrvatska biti punopravna članica i Schengen prostora. Ono što međutim također smatram da je tek nužno raspraviti na razini Unije a to su nejednak položaj i posljedično različiti stavovi oko prihvata migranata i azilanata. S jedne strane dakle imamo zemlje iz kojih domaće stanovništvo odlazi, prije svega govorim o istoku EU, tu spadamo i mi i naša zemlja gubi stanovništvo. S druge strane naravno su visoko razvijene zemlje zapadne članice koje u dobroj mjeri imaju imigracijske tokove ne samo sa istoka EU, ne samo iz Hrvatske nego i iz drugih kontinenata. Druga točka je digitalna Europa. Prije svega mi dopustite navesti ključne ciljeve odnosno alate za ostvarenje te digitalne Europe, a mislim da su primjenjivi u potpunosti na Hrvatsku. Prvo je regulatorni okvir usmjeren na budućnost, javni sektor i uprave koje su u potpunosti prešli u digitalno doba i predvode vlastitim primjerom. Drugo infrastruktura i komunikacijska mreža je vrhunske kvalitete, tu imamo što raditi. Treće zajednički pristup cyber sigurnosti, borba protiv terorizma i kriminala na internetu. Četvrto tržište rada i osposobljavanje, obrazovanje primjereno digitalnom dobu. I zadnje, daljnja ulaganja u istraživanje i razvoj, inovacije, ali učinkovit i pravedan sustav oporezivanja high tec kompanija kojih je sve više, koje djeluju hvala Bogu i u Hrvatskoj. Da je digitalizacija obuhvatila sve sfere ljudskog rada i djelovanja to nije novost, međutim ono što je čini mi se neposredno pred nama a to je robotizacija. Nisam siguran da znamo kud nas dalje vodi. Mislim na cijeli svijet. Na tren da se vratimo na ovo pitanje migracija i dovedem ga u vezu sa digitalizaciju, odnosno sa robotizacijom koja je pred nama ostaje otvoreno pitanje koliko su zaista u Europi nužne i migracija i radne snage sa drugih kontinenata s obzirom da će skori tehnološki napredak i ta robotizacija već u godinama pred nama ukidati ne samo tisuće radnih mjesta, nego i cijele sektore. Istraživanja zadnja pokazuju da će u godinama pred nama 50% svih radnih mjesta biti pod pritiskom, trebat će se mijenjati, prilagođavati. I stoga društva koja ne budu spremna na primjene i prilagodbe mogle bi biti i ozbiljno pogođena. U tom smislu podrška Vladi i vama predsjedniče Vlade u provođenju najavljenih reformi u ovoj godini. Te reforme koje će se provesti bit će ključan signal svima ljudima i tvrtkama da se moramo mijenjati i brže prilagođavati jer promjene i ovaj tehnološki napredak o kojem sam govorio nas neće zaobići, htio to netko ili ne. Ali nas mogu pregaziti u desetljećima pred nama ako ne budemo puno, puno brži i fleksibilniji nego što smo bili do sada. Uspostavljena je ambiciozna stalna strukturirana suradnja tzv. PESCO te se očekuje brza provedba prvih projekata. U okviru Europskog fonda za obranu očekuje se daljnji napor kako bi se omogućili zajednička nabava obrambenih sredstava ili njihovo zajedničko održavanje ili poboljšanje pristupa najnaprednijim tehnologijama kada je u pitanju obrana. U 2018. očekuje se donošenje europskog programa industrijskog razvoja u području obrane kako bi se već prvi projekti financirali iduće godine. Želim naglasiti da u svim dokumentima koji su meni došli pod ruku koje sam pročitao stalno se naglašava i sudjelovanje srednjih i malih poduzeća iako se radi o golemoj i vrlo naprednoj financijski zahtjevnoj obrambenoj industriji. Vjerujem da tu ima i dosta prilike za hrvatske poduzetnike. Zaključno pod dijelom sigurnost obrana treba naglasiti daljnji rad na provedbi cijelog niza prijedloga o suradnji EU i NATO saveza. Četvrto što se tiče radnih mjesta, gospodarskog rasta i konkurentnosti, ja se nadam i najvećim skepticima ili euro skepticima vjerujem da je jasno da bez dobrog funkcioniranja jedinstvenog tržišta unutar EU ne bi bilo dobrog, čvrstog oporavka pa ni u Hrvatskoj. Kad gledate zadnjih nekoliko godina i oporavak i od kud dolazi oporavak hrvatskog gospodarstva dolazi prije svega zahvaljujući privatnom sektoru, zahvaljujući izvozu u EU proizvoda i usluga. Tu spada naime i turizam. Daljnji napori tiču se usluga jedinstvenog digitalnog tržišta, Unije, tržišta kapitala i energetske unije. Nadam se da ćemo evo u najskorije vrijeme i mi ne tako nevažno doprinijeti toj energetskoj uniji i sigurnosti opskrbe LNG terminalom na otoku Krku i preuzeti svoju odgovornost ne samo za ovaj prostor oko nas nego i šire u smislu centralne istočne Europe i diverzifikacije opskrbe plinom. Svemu navedenom znatno će doprinijeti Europski fond za strateška ulaganja i daljnje proširenje i jačanje fonda. Vijeće naglašava i vjerujem da ćemo se barem oko ovog složiti svi u sabornici. Svi se stalno pozivaju na industriju i na proizvodnju, pa ćemo se valjda složiti oko toga da industrija ima ključnu ulogu kao pokretač rasta, zapošljavanja i inovacija. Bojim se da u tom pogledu malo zaostajemo, jer se sve više oslanjamo na turizam. Stoga transparentna privatizacija preostalog hrvatskog državnog portfelja u industrijskim tvrtkama ne bi trebao biti samo cilj, nego prije svega vjerujem alat za ubrzanje gospodarskog rasta i podizanje konkurentnosti cijelog hrvatskog gospodarstva kako nam se ne bi dogodilo ono o čemu sam govorio o digitalizaciji. Što se tiče trgovine sviđa mi se jasan stav da će se Unija boriti protiv protekcionizma, ali u isto vrijeme protiv nepoštenih i diskriminirajućih trgovinskih praksi narušavanja tržišta. Vjerujem da je taj balans moguć i također mi se sviđa stav da će se analizirati ulaganja iz trećih zemalja u strateškim sektorima unutar Unije pritom poštujući u potpunosti nadležnost država članica. Tu je pomalo odgovor i ovim našim euroskepticima u smislu tko šta može i tko šta ne može. Dakle, informirajmo ljude točno kako jest. Na kraju nešto o temama klimatske promjene, socijala, obrazovanje i kultura. Što se tiče klimatskih promjena EU i države članice nisu samo u potpunosti predane provedbi Pariškog sporazuma već želimo biti globalni lider u borbi protiv klimatskih promjena, nadamo se i vjerujemo da je mogući povrat SAD-a tom Pariškom sporazumu. Sa Socijalnog summita u Gӧteborgu lijepo je bilo i dobro je čuti da je potrebno staviti ljude, čovjeka na prva mjesta. Da bismo to ostvarili nužno provesti europski stup socijalnih prava na razini Unije i država članica uzimajući u obzir nadležnosti država ili Unije, ostvariti funkcionalan socijalni dijalog na svim razinama uključujući tzv. novi početak za socijalni dijalog na razini Unije, ostvariti rezultate glede novog programa vještina za Uniju u smislu usavršavanja, to nam treba dosta u Hrvatskoj i mislim da će nam to biti lakše unutar Unije nego izvan nje. Naglašavam na kraju ostvarenje Akcijskog plana Unije za borbu protiv razlike u plaćama između muškaraca i žena. Ovdje želim još jednom naglasiti ekonomske i socijalne razlike između istoga i zapada EU. Mislim da je to nešto što na dugi rok može ozbiljno ugrožavati samu stabilnost Unije i vjerujem, siguran sam da fokus gotovo svih politika u Bruxellesu unutar Unije treba biti upravo ubrzano smanjenje tih razlika između istoka i zapada EU. Obrazovanje i kultura su ključni za izgradnju, ali i očuvanje uključivih povezanih društava okrenutih budućnosti i napretku. Stoga podupiremo jačanje i proširivanje programa Erasmus +, jačanje strateških partnerstava među sveučilištima širom EU, poboljšanje učenja jezika sa ciljem da što više mladih govori uz materinji i dva europska jezika, uzajamno priznavanje diploma visokih učilišta, svjedodžbi sekundarnog obrazovanja. Poneki puta me zaista šokira kada čujem da negdje u Hrvatskoj se recimo ne priznaju diplome sa najboljih svjetskih sveučilišta i na kraju promicanje mobilnosti i sudjelovanje studenata u obrazovnim i kulturnim aktivnostima, među ostalim pomoć u europske studentske iskaznice. Moram ovdje reći da je i Hrvatski sabor i Odbor Hrvatskog sabora za europske poslove pokušava doprinijeti svemu ovome o čemu govorimo. Krenuli smo u organizaciju krajem prošle godine, nastavit ćemo tokom 2018., debata sa hrvatskim studentima koji širom Hrvatske na sveučilištima organiziramo zajedno sa studentskim zborom i sa predstavništvom komisije u Zagrebu. Jako sam sretan sa ishodom prve debate, zainteresiranošću studenata, komentarima, prijedlozima i razmišljanjima i zaista na tome zahvaljujem. Na kraju, klub HDZ-a prihvaća izvješće i pozivamo sve vas kolege da učinite isto.

Uvaženi kolega Mikulić. Kolega Milošević, ispričavam se. Vi ste u svom izlaganju govorili o tome kako Plenković u Bruxellesu i HDZ ide rješavat mnoge globalne probleme, međutim građane Hrvatske zanimaju problemi koji imaju sada, danas i ovdje u Hrvatskoj. jedan od tih problema je što plaćamo preskupu cestarinu, što je vožnja autocestama postala luksuz, a drugi dio problema je vezan opet se vraćam na Uljanik, znači ti radnici za razliku od nas koji smo primili vjerojatno do 7. u mjesecu plaće i to lijepe plaće, nisu još uvijek njih par tisuća vidjelo niti kune svojih plaća. Nemaju od kuda plaćati režije kredita, nemaju od kuda plaćati hranu i sada zamislite dođe vam dijete i kaže dijete hoću čokoladu, ti nemaš za čokoladu djetetu, a vas to iz HDZ-a uopće ne zanima. I ja još kažem premijeru Plenkoviću gospodine zar ne vidite da su ljudi u problemu da ste trebali misliti na to, a on kaže ja sam o tome dovoljno mislio, mi smo imali nekakve mjere itd. Međutim svi potezi koje je HDZ potezao u smislu rješavanja problema u Uljaniku nisu dovoljna jer plaće i dan danas ne dolaze, plaće radnici ne primaju. I meni nije jasno kako vi ne vidite u tome problem, ovo je aktualna kriza, ovo je akutni problem vi ga uopće ne rješavate. Kako možete biti tako indiferentni prema tome, to mi nije jasno. Ljudi su u problemima i ova Vlada daje milijun čak i van RH, a nije u stanju pomoći vlastitim radnicima u vlastitoj zemlji.

Ja lijepo molim sve saborske zastupnike da se drže teme, da se drže točke.

Naravno javio sam se. Dakle ne znam kolega Pernar jeste me dobro čuli ili ste propustili čuti ili me niste razumjeli. Dakle niko nije ovdje govorio da ćemo rješavati globalne probleme, imamo dovoljno svojih nego upravo suprotno. Dio rješenja za hrvatske probleme leži i izvan Hrvatske i u suradnji sa državama protiv kojih se nekih vi otvoreno zalažete, što je fascinantno.

Ja bih volio slušati s vaše strane rješenja, poštujem kreativne ljude i ideje, dakle iznosite neke argumente, nemojte pričati ovdje hrvatskim građanima miješati ekonomske pojmove, uvoditi nerazumijevanje između refinanciranja starog duga, uzimanja novog duga, dakle to su neke teme koje smo trebali apsolvirati možda i puno prije nego što smo se počeli baviti politikom. I na kraju ću vam reći, jedanput sam vam već to rekao, ne znam za koju se vi ekonomsku upravo uopće ideju zalažete, volio bih saznati šta je to ekonomska logika i filozofija Živog zida, međutim ono što sam do sada čuo, a to je da bismo trebali ući u HNB odštampat pare, podijeliti ih na cesti, vjerujte mi to nije rješenje, to neće riješiti naše probleme. Usporedba sa Europskom centralnom bankom i 15 trilijuna BDP-a EU i hrvatske ekonomije na nešto više od 40 i par milijardi eura, mislim da svakom razumnom tko se zamisli će shvatiti da štampati pare u Hrvatskoj nije rješenje. Tzv. vi kažete aktivna monetarna politika. A ovi mladi koji odoše iz Hrvatske čini mi se ne idu ni u Rusiju ni u Venezuelu, ni u Sjevernu Koreju, nego idu u Irsku i u Njemačku. Pa ajmo onda shvatiti da postoje nekakve tržišna pravila, postoje način kako se mogu otvarati radna mjesta, tko će stvoriti nove vrijednosti, zapošljavati ljude. To je prije svega privatni sektor, pa ajmo svi zajedno onda pomoći, i nadmetati se s idejama, kako ćemo to ostvariti i zadržati onda mlade da odu.

Dakle, kada promišljamo i o budućnosti EU i Hrvatska je u njoj. To su migracije prije svega. Dakle, pritisak migranata još uvijek nije prestao, niti će prestati, neke projekcije kažu, da ovo o čemu smo svjedočili 2015. g. je tek prvi val migranata. Dakle, pritisak na Hrvatskoj granici i dalje postoji. Neki migranti, prelaze našu granicu, u tranzitu su itd. Postoji čitav niz rješenja koje nudi EU, recimo predsjednik Macrone, je govorio o ekstra teritorijalnim azilima ili van teritorijalnim azilima. Ne znamo, još kakav će stav biti, budući da je Njemačka administracija je u tome, budući da se Vlada još nije oformila, na neke, signale već dobivamo. Spomenuli ste klimatske promjene, klimatski migranti, će također biti problem i njihova prava, kako ćemo to promatrati. Dakle, ja bi volio da tu Hrvatska ima jedan proaktivni stav, tim više što ćemo biti i jesmo na tranzitnoj ruti, migracije, prema zapadnoj Europi. I na kraju granica, čuli smo iz EU, odnosno, iz Europske komisije, da ni jedna država koja ulazi u EU, više neće moći imati neriješene granice. Mi ih još imamo neriješene sa 3 susjeda.

Uz klimatske promjene ne treba biti genijalan pa zaključiti da ti ljudi neće ići u Saudijsku Arabiju. Ja bi volio čuti od ovih naših euroskeptika, da li bi se Hrvatska lakše othrvala sama, negdje, kao otočić izvan EU, ili unutar NATO saveza i Unije. Ja mislim da je u 99% naših naroda je odgovor kristalno jasan i razumom bez pretjerano mnogo informacija se za to može odgovoriti. I cijeli niz ostalih izazova, što je kolega Pernar krivo razumio, o kojem sam ja govorio globalnim izazovima, koje se tiči i Hrvatske. Pa valjda se digitalni terorizam, ili ne znam koji sve drugi terorizam tiči i Hrvatske. Pa i mi smo dio civiliziranog svijeta, hvala Bogu. Unija nije savršena, ali Unija je platforma i moramo osvijestiti da i mi, bez obzira na veličinu, imamo tamo glas, ako budemo, glasni, ako budemo argumentirani, kreativni, siguran sam da možemo koristiti članstvo u Uniji, kao alat za sebe, za naš narod, za napredak, za više radnih mjesta, za vraćanje, ne samo zaustavljanje i odlaska mladih, nego povratak mladih u Hrvatsku. Hrvatska taj potencijal ima i zato ja čvrsto vjerujem da će ova Vlada provesti reforme koje se odgađaju godinama i godinama i godinama, pa smo danas eto, negdje pri dnu EU. Dakle, provedimo reforme, znamo koje su to reforme. Ja se nadam da će onda ovi koji su ovdje dosta dosta glasni, to naravno podržati, ili će imati neke svoje prijedloge. I prvi će govoriti poštovani zastupnik Branimir Bunjac.

Hvala lijepo potpredsjedniče Sabora, uvažene kolegice i kolege.

Mogu, ko što stu čuli od zastupnika Miloševića, ići u Njemačku i u Irsku, ali mene zanima, što je u tome dobroga. Za mene bi bilo dobro to, da oni ostanu raditi u Hrvatskoj, to bi bilo dobro rješenje. Bilo bi puno bolje rješenje, da Irci i Nijemci dolaze raditi u Hrvatsku, a ne da mi idemo raditi kod njih. Čuli smo također, da zastupnik Milošević podržava, da EU, vodi aktivno monetarnu politiku ali ne i Hrvatsku. Kako može Češka voditi aktivnu monetarnu politiku. Znate li da Češka ima krunu, a ne euro. Da ima duplo veći izvoz nego uvoz. Da ima daleko duplo manju stopu nezaposlenosti nego Hrvatska, da ima daleko manji PDV. Evo, piše u programu vjerodostojno u drugoj godini mandata, smanjiti ćemo ogromni PDV na 24% Ali, vi o tim problemima pričate samo onda kad je predizborna kampanja. E onda, oni kažu, e vidimo problem je, mladi, nezaposleni, previsoki porezi, onda napišu lijepi program, osnovati ćemo Agrarnu banku. Gdje je ta Agrarna banka?

Vlada kaže, mi imamo suficit, a zadužuje se za 183 milijarde kuna. To bi bilo logično. To je bitno da pojasnimo. Trenutno unutar EU, sve države imaju rast BDP-a i po čistom zakonu spojenih posuda, nešto se malo prolilo i kod nas. Ali, to nije našom zaslugom. To je samo zbog prelijevanja. To bi bilo otprilike slično, ko da se ja nalazim u sobi s pušačima, pa onda ću ja mirisati po dimu, ali nisam izvor onoga što je do toga dovelo. Kako možemo reći, da imamo suficit, da imamo rast, kad istovremeno raste broj blokiranih i u 2017. g. je porastao. Kad raste iznos njihovoga duga. Znači, iznos duga blokiranih inicijalno je kao glavnica iznosi 8 milijardi, sada iznosi 43 milijarde i dalje raste. Tko će osloboditi milijun Hrvatskih građana, koji posljedično zbog tih blokada ne mogu ostvariti normalni život.

Ovako su to najobičnije bajke.

291 milijardu kuna. Jel to taj suficit o kojem se cijelo vrijeme priča? … [[Govornik se ne razumije.]] zašto taj dug se u statistici se ne prikazuje, pa zato što Vlada vodi, tzv. dvojno knjigovodstvo.

Koliko se ministar Marić zadužio prošle godine za autoceste. Zaboravili ste? 10 milijardi kuna. Koliko su se zadužili samo za plaćanje kamata na dug? Opet 10 milijardi kuna. Kako je moguće da u državi u kojoj navodno imamo rast, u kojoj imamo suficit, je porastao uvoz hrane. Uvoz hrane je prošle godine porastao za 10%

A zašto je taj dug porastao? Ona hrana koja se skupila na skladištima i ne može se prodati, a uglavnom se skupila na skladištima, zbog sankcijama koje se provode prema Rusiji, da bi se sad te hrane EU, riješila onda je šalje u Hrvatsku i mi to spremno prihvaćamo.

Uništavamo ih iz dana u dan, to su brojke koje rastu, doista. Svaki dan ih je sve više uništenih. Neosporno u tom segmentu dolazi do rasta. Kakve koristi ima Hrvatska od sankciji Rusije? One upravo sada ističu, a koliko vidimo, naša Vlada ih namjerava ponovno produžiti. Prije uvođenja sankcija, Rusija je bila 3 vanjsko trgovinski faktor partner Hrvatske. Ostvarivali smo s njima nekoliko milijardi eura godišnjega prometa. Znate što sad Rusija kaže? Kaže molimo vas, ostavite nam sankcije. Te sankcije, njima, ni na koji način ne štete.

Zašto ne bismo mi naše mandarine prodavali tamo, gdje smo ih uvijek prodavali a to je u Rusiji. Evo, to je recimo prilika da se zaradi. Kolika je vanjska trgovina sa SAD-om ili ne znam, sa nekom drugom takvom zemljom, da bismo morali, kao imati razlog za sudjelovanjem u sankciji. I što naši uopće hrvatski vojnici imaju raditi na ruskoj granici kao i u bilo kojoj drugoj suvremenoj državi svijeta, bez dozvole i konsenzusa u UN-u. I tu se cijelo vrijeme priča i vidim koliko su neki sretni, što mogu reći da se još više povećavaju sredstva za ogromnu Europu. Tko je prijetnja Europi? Tko to nama prijeti? Da se Kina i Rusija udruže i Indija, nemaju takvu vojnu silu kakvu i ima NATO. NATO ima nuklearnog oružja da 5 puta uništi čitavu planetu Zemlje. I još im nije dosta oružja, još im moramo izdvajati. Još smo sretni što moramo izdvajati, što ćemo kupovati itd. Pa zar vi doista mislite, da ako dođe do nekakvog rata i ako nuklearno oružje recimo, bude upotrijebljeno protiv Rusije, Kine, svejedno koga, Irana, da mi isto tako nećemo pretrpjeti posljedice. Zar vi mislite da mi nećemo umrijeti. Zar mislite, ako padne 20 atomskih bombi na Sjevernu Koreju, da mi nećemo umrijeti zbog toga, da nećemo imati posljedice na zdravlje? Danas bilo koji rat, vodi uništenju svih, to je rat u kojem definitivno neće biti pobjednika, u kojima gubi čitavo čovječanstvo, svi će nastradati. I oni koji napadnu i oni koji su napadnuti. A ovdje s takvom euforijom, s takvom strašću govore, joj evo, povećali smo, još smo povećali, kupite avione, kupite protuzračne sustave, potrošite 2% BDP-a ne znam koliko. Da se branimo od koga, od marsovaca? Znači, nalazimo se evo, formalno u najjačem vojnom sustavu na svijetu, nikakve vanjske prijetnje nema i jednostavno oružja ima, trebalo bi razmišljati o smanjenju izdvajanja za obranu i za naoružavanje, a ne o njegovom povećavanju. To povećavanje ima samo i isključivo cilj povećati zaradu korporacijama na uštrb siromašnih ljudi dijelom čitavoga svijeta, gladnih, djece koja nemaju mogućnost obrazovanja, koji nemaju mogućnost stanovanja, koje nemaju mogućnost pitke vode. To je posljedica pretjeranog naoružavanja, a to je nažalost politika za koju kao što se vidimo se zalažu HDZ i ostale marionete koje sjede u Bruxellesu, a koliko smo čuli ima ih oko 500 trenutno. Hvala gospodine potpredsjedniče. Gospodine predsjedniče Vlade, kolegice i kolege.

To je bila godina kada se najviše možda raspravljalo o budućnosti EU, bilo je više takvih prijedloga koji su dolazili pojedinačno iz nekih glavnih gradova. I sam predsjednik Komisije je u svom obraćanju u Europskom parlamentu govorio o budućnosti i o njegovom viđenju budućnosti EU. Ja bih ovdje spomenuo nešto što možda nije istaknuto do sada u raspravi, a to je da je i tijekom 2017. u prvoj polovici obilježena i 60. obljetnica Rimskih ugovora i gdje je donesen usuglašeni jedan dokument o budućnosti o budućem razvoju EU, a gdje je i Hrvatska odigrala jednu značajnu ulogu u definiranju tog dokumenta. Naime, rasprave su bile prilično žustre prije toga od onih koji su tražili Europu više brzina koji bi unijeli ipak određene nove barijere unutar same EU do onih drugih članica koje su bile žestoko protiv bilo kakve formulacije koje bi išle u tom smjeru. Mislim da je tu i Hrvatska i predsjednik Vlade isto tako svojim intervencijama pomogla da dođe do jedne formulacije koja bi bila svima prihvatljiva, a to jest jedan koncept Europe koji će omogućiti onim državama koje se žele više integrirati da to učine, da ne trebaju čekati neke druge zemlje ili kasne sa određenim reformama ili jednostavno iz političkih razloga ne žele ne tom području veću integraciju, ali s druge strane takvi formati dublje integracije budu otvorene svim državama članicama da se ne postave neki previsoki kriteriji koji bi isključivalo nekoga i unaprijed uvodilo opet neke nove barijere kao što je bilo za vrijeme hladnoga rata jer te podjele bi zapravo bile početak kraja samog europskog projekta. I mislim da takva formulacija gdje je Hrvatska odigrala svojevrsnu ulogu ako hoćete i mosta između zapadnih i istočnih članica EU bila je itekako korisna. Primjer da je Hrvatska spremna ići u nekim područjima, na nekim područjima u dublju integraciju jest i ova inicijativa PESCO odnosno strukturiranja suradnja na području obrane koja nije usmjerena protiv bilo koga, koja nije ni u kontradikciji sa našim članstvom u NATO savezu nego koja je komplementarna upravo i toj asocijaciji. I tu je Hrvatska pokazala da ima i želju i sposobnosti ući u tu jednu dublju integraciju na obrambenom planu. Isto tako naravno naša aspiracija ulaska u schengen, mislim da ova godina jest bila važna zbog pripreme koje se rade na tom području, na tehničkom planu. Naravno da je bilo važno što je Hrvatska dobila pristup informativnom sustavu schengena tzv. SIS-u što je jedan od dobrih koraka u približavanju ulasku u schengen. A i onda kada se sa donošenjem novog schengenskog zakonika su se pojavile doista poteškoće na granici, mislim da se pronašlo jedno adekvatno rješenje. Brz bilateralni dogovor sa Mađarskom oko toga da se pređe na ciljane kontrole umjesto one sustavne što je onda dovelo do toga da se može i lakše fokusirati na pitanje rješavanja odnosa sa Slovenijom. Predsjednik Vlade je tu odigrao ključnu ulogu u pronalasku jednog dobrog rješenja s kojim se složio i slovenski premijer i koji je bio na obostranu korist, a pogotovo uoči turističke sezone, to je bilo itekako korisno. Što se tiče još jedne dodatne dublje integracije kao što je euro, evo i čuli smo ove godine po prvi puta je Hrvatska bila predstavljena i prisutna na Euro summitu. Rekao bih da ne smijem izgubiti iz vida važnost i EU na trgovinskom planu. Ova godina je bila i zahtjevna zbog toga što i trgovinski sporazum sa Kanadom u jednom trenutku izgledalo je da će biti teško ratificirati zbog određenih problema prvenstveno u Belgiji. Ja bih ovdje istaknuto da je Hrvatska pokazala svoju privrženost toj vanjsko-trgovinskoj politici od koje i sama ima koristi. Mi smo u Saboru bili zapravo ažurni i Ministarstvo vanjskih i europskih poslova isto tako u pripremi te ratifikacije, Hrvatska je bila 3. zemlja u EU koja je ratificirala sporazum sa Kanadom i time smo isto tako poslali jednu političku poruku o tome da je EU i dalje jedan učinkovit mehanizam u promicanju vanjske trgovine. Na kraju bi se osvrnuo ipak na situaciju na Jugoistoku Europe gdje je isto tako dan traženje Hrvatske ta tema bila i tema rasprave na Europskome vijeću. Tu je pogotovo važno reći po meni sljedeće o čemu možda nismo do sada na taj način razgovarali. Devedesetih godina princip koji je vodio europske integracije i bio dalje taj koncept jedne jedinstvene Europe bez onih podjela iz hladnoga rata. Hol and free na engleskome su govorili, dakle i slobodna i cjelovita Europa i tome se težilo. Međutim, pogotovo posljednjih godina tom konceptu se sve više suprotstavlja koncept zona interesa. Određene države pa i izvan EU žele rekreirati možda ne Sovjetski Savez, možda sasvim sigurno ne bivšu Jugoslaviju, ali žele rekreirati svoju neku zonu utjecaja, zonu interesa umjesto da prihvaćaju možda neka druga pravila koja bi vrijedila za sve. To je pogotovo važno na jugoistoku Europe, jer mislim da zemlje koje su na putu prema članstvu moraju se puno više fokusirati na reforme koje moraju napraviti na usvajanje tih europskih standarda, a manje na tome da rekreiraju takvu ili da kreiraju jednu takvu zonu utjecaja gdje više generiraju nestabilnosti, nego što je stabilnost koja se može postići upravo usvajanjem europskih standarda koje svaka država koja je u procesu pristupanja bi trebala težiti. Na tome mislim da je Hrvatska isto tako inzistirala i mora inzistirati dalje sa jednom politikom dijaloga i kroz dijalog rješavati sva otvorena pitanja, a njih ima podosta na jugoistoku Europe.

S druge strane ovaj s istoka i da se pronađe zapravo jedna formulacija koja može sačuvati zajedničku privrženost europskom projektu koji će poštivati naravno suverenitet svake države članice, ali koji će naglasiti isto tako one zajedničke točke koje mogu biti na dobrobit svih naroda Europe. Hvala lijepo. Kolega Stier, imate iskustvo i europarlamentarca, ministar ste vanjskih poslova bili, obavili ste tu dužnost. Ja bih vas pitao dva pitanja koja su značajna za RH, a u ovome okviru se odnose i na EU, na preporuke EU, na konvencije UN-a. Vaš stav o proglašenju isključivo gospodarskog pojasa. Znam da ste davali potporu toj inicijativi, tj. da ste bili zagovornik da Hrvatska ima to suvereno pravo i da je to preporuka Vijeća EU isključivo zbog toga da zaštitimo, tj. da kontroliramo naše Jadransko more i da postoje određena pravila unutar Jadranskog mora. Tu je vaš stav i da komentirate izjavu gospodina Junckera gdje je, kada je govorio o Savudriji, znači kad je slovenski predsjednik lobirao da prisvoji ono što nije njihovo i da se u biti ono što je Sabor jednoglasno hrvatski izglasao da pokuša promijeniti, da nam otuđe naše more, našu znači granicu da promijene, da promijene uvjete u Savudriji. Vaš stav o izjavi Junckera i vaš stav o isključivom gospodarskom pojasu koji je brojne države i EU su proglasile kao što sam naveo temeljem čega i zbog čega, a uglavnom zbog zaštite mora. Hvala lijepa. Hvala vam kolega na tim pitanjima. Hrvatska ima pravo proglasiti IGP. To nije sporno. Mislim da, nije me bilo par minuta u sabornici da je to pitanje bilo jednom postavljeno od kolege Grmoje prije. On se vjerojatno referirao na pregovore koje smo svojedobno imali HDZ i MOST kad se sastavljala ta koalicija i referirao se na neke stavove koji su tada izneseni. Ono što je bitno jest da se tada i postigao konsenzus oko formulacije što treba Vlada učiniti i to je Vlada i učinila. Dakle, napravila sve pripreme, sve konzultacije i to je Ministarstvo vanjskih i europskih poslova tako i prezentiralo. Prema tome s te strane ta je zadaća od strane Ministarstva vanjskih i europskih poslova ispunjena dok sam bio na čelu tog resora, a sukladno zaključku Vlade naravno da sam dao nalog nadležnim službama Ministarstva vanjskih i europskih poslova da to učine. Što se tiče naravno naših pregovora sa Slovenijom i o tome koja je uloga Komisije. Rješenje je isključivo u bilateralnom dogovoru. Komisija tu može imati svoj stav jasno. Ona može reći i znate da 2015. zauzela stav da želi da se nastavi sa arbitražom, ali u zadnje vrijeme pogotovo a i nakon rada hrvatske diplomacije sve više Komisija naglašava važnost dijaloga između Ljubljane i Zagreba. Ja mislim da na tome treba inzistirati. Jedino rješenje jest dogovor, bilateralni dogovor između Hrvatske i Slovenije. I naravno taj dogovor kao što znate prema našem Ustavu treba onda se ratificirati u Saboru dvotrećinskom većinom.

Vidim da se polako sabornica prazni, ali je bitno ove misle ovdje reći. Kao saborski zastupnik imam prilike razgovarati sa svim stranama koje su međunarodni nekakvi faktori hajmo reći u Hrvatskoj, odnosno sa predstavnicima njihovih, odnosno sa njihovim diplomatima. Istu stvar ima i gospodin Plenković naš premijer. Kako bismo mogli donijeti ispravne odluke ono što je najbitnije jest čuti sve strane odnosno procijeniti koja strana ima bolje argumente za određenu stvar. U slučaju LNG terminala koji nam gura EU, vjerojatno na preporuku Europske komisije, postavlja se više pitanja koja nikada do sada nisu bila javnosti odgovorena, a prvo i osnovno pitanje je ekonomske isplativosti LNG terminala. Naime, prema iskustvu Litve sa Terminalom Klaipeda znači isto LNG terminalom, pokazalo se da je projekt katastrofa, a evo i zašto, kada se gurao LNG terminal na Krku sugeriralo se ljudima da će se preko tog LNG terminala i ostale zemlje središnje Europe opskrbljivati plinom. Međutim što se dogodilo? Terminal se izgradio, Litva mora u milijunima eura plaćati njegovo održavanje, međutim Latvija i Estonija ne žele kupovati plin koji dolazi preko tog terminala. Zbog čega? Zato jer je plin koji dolazi u obliku LNG iz Amerike, Norveške ili odakle već skuplji od ruskog plina. Ja molim premijera Plenkovića ako sam u krivu da ispravi ove podatke koje ću navesti. Znači Rusi izvoze plin Europi odnosno nama u Hrvatskoj po cijeni od 180 do 190 dolara po tisuću metara kubičnih. U isto vrijeme američki i norveški plin njegova cijena je od 250 do 270 dolara po tisuću metara kubičnih, drugim riječima plin koji dolazi na LNG terminal će u startu biti skuplji. To znači slikovito rečeno da će građani morati plaćati skuplji plin, da će grijanje biti skuplje, da će kuhanje ručka, večere, čaga god već biti skuplje. E sada, ako sam ja u krivu ja molim premijera da me ispravi, a molim premijera da kaže kolega Pernar vi ste u zabludi ruski veleposlanik vas je krivo informirao, ja sam razgovarao sa američkim veleposlanikom, Amerikanci nam nude jeftiniji ili barem jednako skupi plin. Kada bi nama Amerikanci ponudili jeftiniji plin od Rusa, znači za manju cijenu od 180 do 190 dolara po tisuću metara kubičnih, kada bi nam ponudili za 150 recimo dolara, ja bi prvi rekao gospodine Plenković ja vam čestitam što se sa Amerikancima napravili deal, ugovor od kojeg Hrvatska ima koristi. Znači ja na kapital ne gledam kroz ideološke naočale. Ako je neki posao dobar ja ću ga prvi podržati, samim time spreman sam podržati i LNG terminal. Znači ovo nije pitanje Amerika ili Rusija, ovo je pitanje ima li Hrvatska korist od tog LNG terminala ili ne. Nažalost, ekonomske koristi nema jer ćemo morati plaćati ne samo održavanje tog LNG terminala nego ćemo morati plaćati značajno skuplji plin. O tome se nažalost javnosti nikada nije govorilo. Drugi problem je vezan uz 300 tona klora koje će na godišnjoj razini biti puštene u more. Pa sada vi razmišljajte ako je tamo terminal dugoročno stoji, pa to je dnevno skoro tona klora čistog ide u more. Jeste li vi gospodine Plenković svjesni kakav će utjecaj na zdravlje mora odnosno morskih organizama imati tolike količine klora ili vas to možda uopće ne zanima. Sve zelene udruge od Eko Kvarnera na dalje ukazivali su na taj problem, Vladu ne samo da ju nije briga za ekonomsku isplativost tog terminala jer je plin koji će tamo dolaziti skuplji od onoga koji dolazi iz Rusije nego Vladu nije briga ni za oštećenje okoliša. I postoji vam treći i ključni argument, a to je da stanovnici Krka oni ljudi koji tamo žive ne žele taj terminal jer znaju da oni od njega nemaju nikakve koristi i da im donosi samo štetu i u vizualnom smislu jer nagrđuje okoliš i u smislu što znači ekološki štetan i u smislu što od njega sama ekonomska šteta jer je taj plin skup. Nažalost, ova Vlada nema hrabrosti doći pred građane i reći, uvaženi građani Krka, ovo uopće nije pitanje okoliša, ovo nije pitanje da li je za vaš turizam taj terminal dobar, ovo nije pitanje ni da li će taj plin biti skuplji, mi smo vas građane Hrvatske uvukli u jednu geopolitičku igru između Amerike i Rusije i u toj geopolitičkoj igri neće Amerikanci nama plaćati cijenu što smo mi ušli u tu igru nego ćete vi plaćati. To vam je kao recimo situacija u Ukrajini, ne žele kupovati ruski ugljen, kupuju američki koji je duplo skuplji. Ali to je politička odluka i narodu se otvoreno reklo, ljudi mi smo spremni kupovati skuplji ugljen jer smo u lošim odnosima sa Rusijom. Međutim hrvatskim građanima nitko nije rekao dame i gospodo mi smo u lošim odnosima sa Rusijom odnosno ova Vlada se zalaže za loše odnose sa Rusijom po direktivi iz Amerike i sukladno tome mi ćemo morati vama dići cijenu plina jer ćemo morati uvoziti skuplji plin, morat ćemo oštetiti okoliš odnosno onečistiti ga sa tim tonama klora i nažalost nije nas briga za mišljenje građana Krka. Ova Vlada nema hrabrosti to reći građanima i to je sramota i to je žalosno. Kada bi Amerika rekla naš plin je skuplji, ali mi ćemo vam ga subvencionirati ili imamo rješenje da klor ne ide izravno u more da se ne zagadi more. Ja bi isto rekao o.k. gospodine Plenković, ako nema ekonomske štete od projekta, ako ćete otvoriti radna mjesta i onda mogu to razumjeti. Ali vas molim gospodine Plenković, da kada Vlada donosi odluke, da ih ne donosi u interesu drugih, nego nas samih. Znači ja nisam ovdje odnosno hajmo to slikovito ovako reći. Kad bi ruski plin koji dolazi cijevima bio skuplji od LNG-a koji dolazi tankerima na terminal pa ja bih rekao hajmo uzeti jeftiniji plin sa LNG-a idemo smanjit ljudima račune za plin. Ali na žalost namjera ove Vlade je suprotna, namjera ove Vlade je zapravo poskupit cijenu plina, smanjit životni standard građana. To je namjera ove Vlade. I Živi zid je jedina stranka u Hrvatskom saboru koja je spremna vodit ne jednostranu politiku prema nekom od geopolitičkih polova, nego koja je spremna sjesti sa svima i sa ruskim veleposlanikom za ručak, ali i sa američkim. Ako i prihvatit njihove prijedloge ako su oni u interesu Hrvatske. Znači ovo nije pitanje Rusija ili Amerika, ovo je pitanje hrvatski interes ili nehrvatski interes. Ja osobno smatram da je u hrvatskom interesu da se štite hrvatske granice a ne granice Poljske i Litve. To je moje osobno mišljenje. Naravno Vlada smatra da uloga hrvatske vojske nije zaštita hrvatskih granica, nego zaštita granica nekih drugih zemalja ili vođenje vojnih operacija u drugim zemljama poput Afganistana od kojih nemamo nikakve koristi i na koje je do sada već bačeno nevjerojatnih dvije milijarde kuna. Znači na vojne operacije u Afganistanu koje su rezultirale čime? Povećanjem proizvodnje droge 25 puta od kad je Amerika tamo intervenirala, povećanjem broja izbjeglica 25 puta od kad je Amerika intervenirala i povećanjem broja ovisnika o heroinu na zapadu i u Americi od 24 puta. Kakvu korist Hrvatska ima od vojne misije u Afganistanu? Te dvije milijarde kuna Vlada je trebala usmjeriti barem dio u plaće radnicima Uljanika, a drugi dio općenito u razvojne projekte u našoj zemlji. Međutim, Vlada to nije napravila. Bačen je novac, ali koja je poanta ove sluganske politike.

Dobro ste napomenuli da je pitanje okoliša vrlo važno, ali na žalost vidimo da se o okolišu u Hrvatskoj vrlo slabo brine. Vidjeli smo to na primjer u Plitvicama. Evo prošle godine u 12 mjesecu imamo i službena izvješća Zavoda za javno zdravstvo koja pokazuje da je u Plitvicama katastrofalno stanje, ali to pitanje nije riješeno isto tako zbog toga što je profit na prvomu mjestu. Isti slučaj imamo i sa tim LNG terminalom. U biti bi Vlada trebala raditi na tome da krenemo prema obnovljivim izvorima energije, da ova fosilna goriva zamijenimo dakle sa nečim čišćim. Ali mi vidimo da je na primjer Vlada ukinula poticaje za električne automobile, dok neke europske države primjerice Švedska imaju strategiju da u potpunosti prijeđu na električne automobile u kratkom roku. Mi dakle smo te subvencije ukinuli u cijelosti. Evo to je jedan značajan korak nazad. U tome je doista HDZ gori od SDP-a. U cijelom svijetu je to trend, dakle da se u biti prelazi na nova goriva, da se prelazi na nove industrije, da se štiti okoliš, ali kod nas očito nije. Kod nas je cilj da se popušta političkom pritisku, a sad da li je cilj da od toga netko ima i osobne koristi vrlo lako je moguće.

Očekivao sam da će mi premijer Plenković reći gospodine Pernar, ruski veleposlanik ima krive informacije, cijena plina je drukčija. Jeftiniji je onaj plin koji dolazi preko LNG-a, nego onaj koji dolazi iz Rusije. To sam očekivao od premijera. Ali premijer Plenković je svjestan toga da na žalost istina nije na njegovoj strani i da taj program LNG-a je ekonomski neisplativ za Hrvatsku i on ne želi o njemu polemizirati. On ovdje dođe u Sabor, sjedi tamo i kad mu kažete konkretne stvari, konkretnih odgovora nema. Ja molim još jednom odgovor na pitanje zašto se gura LNG ako su građani Krka protiv, ako je taj plin skuplji od onog kojeg trenutno imamo i ako je štetan za okoliš zbog ispuštanja klora. Odgovor na to pitanje premijer Plenković nema. A druga stvar, vi nama pričate o vođenju države, pa je li to suverena država koja ne može dati subvenciju vlastitom brodogradilištu. Kakva je to naddržava kada naša država nije u stanju, ne može reći vi ne možete skupiti muškosti i hrabrosti sebi i reći isplatite plaće Uljaniku. Vi to niste u stanju. Pa čega ste vi premijer? Pa ja vam garantiram da vi ako niste u stanju isplatit radnicima odnosno donijet državničku odluku da se to učini, da ljudi žive ja ne znam od čega, od zraka vi za mene niste nikakav premijer.

Izvolite. Hvala poštovani potpredsjedniče, poštovani predsjedniče Vlade sa suradnicama. Evo ja ću se vratiti na temu na kraju današnje cjelodnevne rasprave oko ove točke. Kad čitamo ove materijale za ovu točku nakon izvjesnog broja stranica zapravo se stekne dojam i postane razvidno koliko Vlada i vi osobno angažirano sudjelujete na ovim sastancima i to su činjenice, jer ovi sastanci se zapravo tiču svih bitnih tema i to smo tijekom cjelodnevne rasprave nekako zahvaljujući određenim zastupnicima ispustili iz vida, a te su teme itekako bitne ne samo za građane EU nego i za nas osobno u Hrvatskoj. I gledajući širi kontekst one nisu bitne samo za građane, one su zapravo bitne i u geopolitičkom i u sigurnosnom smislu, a s posebnom pažnjom na ove činjenice kojih smo svjesni u zadnjih nekoliko godina na njih je upozorio i predsjednik Tajani da je situacija na jugoistoku Europe, odnosno tzv. zapadnom Balkanu itekako zabrinjavajuća u zadnjem periodu. Utvrđeno je na tim sastancima da postoji uplitanje tzv. vanjskih aktera ili sila i to je nešto što nije zanemarivo i na to bi svakako trebalo obratiti pozornost i zapravo zahtijeva ozbiljnu brigu i pristup koju ova Vlada i pokazuje. Sjećam se kada je press služba Parlamenta objavila izjavu predsjednika Tajania gdje je on zapravo rekao da bi situacija na jugoistoku Europe zapravo mogla izmaknuti kontroli ako ozbiljno ne pristupimo toj situaciji. I mi bismo trebali biti svjesni, a ja vjerujem da jesmo iako iz nekih prethodnih rasprava mi se čini da možda neki ipak nisu toga svjesni bitne uloge Hrvatske u ovim relacijama, ali bitne uloge i predsjednika Vlade kao političkog čimbenika u europskom okruženju, a ona nije zanemariva. Ali od niza tema koje su predmet ovog izvješća naravno zbog ograničenog vremena ja ću izabrati samo jednu koja je meni više u fokusu, a to je digitalna agenda. Znamo to smo čuli da je drugu polovicu godine, odnosno estonsko predsjedanje obilježila Digitalna agenda, odnosno rad na istoj i znamo da je Estonija napravila strašno veliki iskorak u tom smislu. I nedavno je ovdje bio povjerenik Europske komisije gospodin Mimica za međunarodnu suradnju i razvoj zapravo u prosincu prošle godine i tad se također otvorila jedna rasprava o položaju Hrvatske u kontekstu ove Digitalne agende, odnosno gdje smo mi na onome top 10 europskih zemalja koje su učinile najviše na ovu temu. I sada dođemo do jedne činjenice, ja volim razgovarati o činjenicama da u prethodnom razdoblju, odnosno prethodne Vlade nisu učinile ono što su trebale i nije baš rađeno sve kako je trebalo biti rađeno, tako da sada imamo na početku 2018. godine očekujemo zapravo rezultate istrage za Hrvatsku o izgradnji mreže za brzi širokopojasni Internet suda. I taj će dokument zapravo biti poslan Europskoj komisiji koja potom može poduzeti odgovarajuće mjere protiv Hrvatske, odnosno protiv svake članice koja ne ispunjava plan da se do 2020. omogući širokopojasni Internet minimalne brzine 30 megabita u sekundi. I sada postavimo pitanje, dakle a tada sam to pitala i europskog povjerenika kako mi možemo očekivati jedinstveno digitalno tržište ako prethodnih godina, dakle prethodne Vlade nisu poduzele ono što su trebale pa sada imamo ovaj proces. I kako mi možemo ući u top 10 zemalja po onom famoznom DESI-u Digital Economy and Society Indexu pa odgovor je bio možda je stvar u regulatoru, ali ja bih rekla da u tom smislu zapravo trebamo gledati dvije relacije ono što je bilo prije ove Vlade i ono što je sada od ove Vlade. Dakle iz onoga što je bilo prije ja ću sada prijeći u sferu ovoga gdje smo sada i to je jako bitno. U ponedjeljak, dakle se potpisuje prvi ugovor od 12 milijuna i 800 tisuća kuna ministar Pavić i gospodin Gršić iz digitalnog ureda za tehnološku modernizaciju koja je dio ove Digitalne agende. To je prvi od nekoliko, od niza ugovora a sva ta sredstva su povućena iz ISF-a oko 580 milijuna kuna. Zašto ta sredstva nisu povučena prije? Pa zato što SDP-ov akcijski plan nije bio prihvaćen od Europske komisije. I tek dolaskom ove Vlade zapravo je akcijski plan prihvaćen i mi smo povukli te novce. I ja bih to najbanalnije rekla da je ova Vlada zapravo otključala te fondove, ali nije riječ samo o 580 milijuna kuna već je riječ, dakle o 2 milijarde i 700 milijuna kuna plus 580 milijuna kuna jer to su sve projekti u sklopu digitalne Hrvatske. To je 126 projekata. Idući projekt će se potpisati 1.2. to će biti ministar Lovro Kuščević itd. Moram to napomenuti ovdje zato što je tijekom današnje rasprave izrečeno toliko netočnosti, toliko neistina na temu da se ne ulaže u Digitalnu agendu, da nema tehnološke modernizacije, da nema javne uprave itd. itd. Evo sad govorimo o činjenicama i činjenice su ovakve kakve sam rekla. Koliko se sjećam to je bilo u svibnju prošle godine čak rečeno i na sjednici Vlade. I u tom smislu, dakle treba reći i odgovorno na temelju praćenja institucija, na temelju relevantnih činjenica i na temelju cijelog ovog područja digitalne Hrvatske da će Hrvatska zapravo tek u mandatu ove Vlade hajmo reći to digitalno prodisati jer do sad to nije niti mogla jer je akcijski plan SDP-a bio odbijen od Europske komisije. I tek u mandatu ove Vlade mi počinjemo hvatati korak sa onima koji su u tome daleko odmakli kao recimo Estonija i hvatamo priključak sa ovih 10, top 10 europskih zemalja. I na kraju još samo ću spomenuti također jedno svoje veliko iznenađenje današnjim pitanjem čelnika oporbe koji se ticalo nekakve blokade Facebook stranice. Pa zato što pokazuje elementarno neznanje o toj materiji. Ma nije sramota zapravo ne znati, ali je loše dezinformirati javnost i širiti neistine, a to je jako loše kad dolazi od čelnika najveće oporbene stranke i to je loša agenda. Naime, Hrvatska je država i to dobro znaju oni koji poznaju zakonodavstvo na ovu temu u kojoj servisi društvenih mreža, a to uključuje i Facebook ne podliježu nikakovoj regulativi, dakle niti Zakonu o elektroničkim medijima, podliježu doduše samo tri članka Kaznenog zakona se odnose na društvene mreže zato što se oni generalno odnose na medije, a to su članci 147., 148. i 149. Ali oni zapravo generalno se odnose na medije i to su oni članci koji reguliraju kaznena djela protiv časti u ugleda i oni se onda dijelom odnose i na računalne sustave ili mreže. Ali to su samo tri članka Kaznenog zakona i to je sva regulacija u hrvatskom zakonodavstvu. Prema tome, govoriti na ovaj način da Vlada cenzurira ili blokira servise društvenih mreža ne samo Facebook nego bilo koju društvenu mrežu je stvarno notorna neistina. Još ću samo reći da hrvatski Zakon o elektroničkim medijima također u sklopu ovih promjena, u sklopu Digitalne agende treba mijenjati jer neke zemlje su nedavno kao Njemačka napravile također jedan pozitivan iskorak u tom smislu zato što mi u ovom trenutku imamo elektroničke publikacije. To su Internet portali i imamo elektroničke medije to su radija i televizije i oni podliježu nekakvoj regulativi i nekakvoj kontroli, a zapravo društvene mreže ne podliježu nikakvoj kontroli i one su kao takve predmet zloupotrebe. Nitko nije za kontrolu na uštrb slobode govora, ali smo svi protiv zlouporabe i protiv govora mržnje.

Toliko je važan da EU gura Hrvatskoj projekt LNG terminala i kaže mi ćemo vam ga financirati, mi ćemo platiti za taj terminal. Ali ne kažu ali ćete plaćati skuplji plin. Znači vi vama dajemo kao nekakav projekt tobože koji vrijedi 100 milijuna eura, a za što? Da bismo plaćali istu stvar, a to je plin skuplje nego ga plaćamo sada. To je, toliko je nama, odnosno toliko je EU stalo do nas, toliko smo važan partner. Isto tako smo toliko važan partner da nam kažu da moramo poštivati presudu koja je nepoštena prema nama u slučaju Piranskog zaljeva. Toliko smo važan partner, toliko je naš premijer Plenković bitan igrač u EU da radnici Uljanika već danima ne primaju svoje plaće, toliko smo važni.

Toliko smo važan faktor, toliko se nas pita, toliko je naše mišljenje bitno. Na žalost vidim da ukoliko je naše mišljenje bitno u EU toliko je bitno i vaše mišljenje ovdje. Jednostavno ste samo dio jedne grupe, jedne uigrane klape koja provodi određenu politiku koja je zapravo protiv interesa Hrvatske. Na žalost. Ja bih volio da nije tako, ja bih volio da se vi prvi pobunite, da kažete suludo je plaćati skuplji plin, trovat okoliš i ići protiv stanovnika Krka. Ili da kažete nije u redu da radnici ne primaju plaće. Pozivam premijera da djeluje na Europsku komisiju ne sutra nego već jučer da se radnicima isplate plaće.

Ja ću samo reći da nisam motivirana odgovarati na replike koje su zlouporaba instituta replike, koje su zlonamjerne i netočne. Hvala lijepa uvažena zastupnice Petrijevčanin-Vuksanović. Znači vi tvrdite da lex speciallis koji bi zabranjivao govor na društvenim mrežama ne predstavlja cenzuru, da on u biti ima za cilj spriječiti iznošenje neistina, kleveta i govora mržnje. Ali ja vas želim podsjetiti da već postoji u Kaznenom zakonu odredbe koje se tiču upravo tih pitanja. Za govor mržnje predviđena je kazna od tri godine zatvora. Za klevetu je također predviđena kazna zatvora. Evo vidite na ovom Mandatno-imunitetnom povjerenstvu da ima takvih koji čak i za govor u Saboru dižu tužbe za klevete kaznene, kaznene prijave podižu. I samo bi trebalo u biti provoditi te mjere. Zašto se ne provode? Zašto vi ne reagirate a imali ste toliko prilike u svojoj vlastitoj stranci svjedočiti različitim izljevima mržnje. Evo prije dvije godine, tri vaš cijenjeni član gospodin Tomašević srušio je štand Živoga zida, fizički je napao naše aktiviste, fizički je napao. I jeste li onda reagirali? Niste. Reagirali ste tek onda kad je napao vaše interese, a ne interese građana. Na isti taj način vi sada želite i na društvenim mrežama arbitrirati na način da se vas ne kritizira, da se vas ne spominje. Na isti način želite promijeniti Poslovnik Sabora. Vi ne želite čuti drukčije mišljenje. Ne želite ga čuti, a to je ja vam moram reći iskreno put u diktaturu. Takav način, ukinite onda stranke jednostavno, ukinite Sabor, ukinite Facebook i slušajmo samo sami sebe. Poštovani kolega Bunjac, generaliziranje sa vaše strane da je za sve probleme sadašnje, prošle i buduće kriva ova Vlada dakle već lagano graniči sa znanstvenom fantastikom i postaje meni osobno iritantno. Ali umjesto da vi pročitate što je učinjeno vi izvučete ove modus operandi, vi izvučete jedan problem koji može biti u bilo kojoj državi i nije jedinstven za Hrvatsku. Taj problem povežete sa HDZ-om kao krivcem, ubacite sebe ili kolegu ili generalno stranku Živi zid kao glavnog dušebrižnika i kao jedine koji se brinu za narod u Hrvatskoj i to lijepo pustite odavde iz sabornice u eter. To bacite kao jedno zlo sjeme i ono se naravno prima u širokim masama, jer mnogo ljudi je naravno i na žalost razočarano nekim prošlim politikama koje nisu odgovornost ni ovog predsjednika Vlade, ni mene osobno, ni najveći dio ovdje kolega ako ne svih. Ali mi trpimo naravno posljedice loših politika, ali ne nosimo odgovornost.

Pa ja sam mislio govoriti o nekim drugim temama, možda ne toliko medijski interesantnim poput socijalne politike i slično. Ali jednostavno sam ponukan ovom raspravom danas pa bih htio objasniti neke možda elementarne pojmove koji se često krivo interpretiraju i prenose u javnosti ili se jednostavno ne razumiju. EU je prvenstveno nastala da bi zaštitila mir u Europi. Znači njena povijesna uloga i povijesni nastanak kroz Zajednicu za ugljen i čelik, pa Europsku ekonomsku zajednicu i Rimske ugovore je prvenstveno bio taj da se stvori jedan sustav institucionalnih i pravnih pravila gdje će se problemi rješavati pred sudovima, pred nadležnim tijelima a ne kroz rad i to prvenstveno kroz područja koja su se tad mogla jednostavno regulirati na zajedničkoj razini oko kojih je postojao određena razina političkog konsenzusa, a to je zajedničko tržište, sloboda kretanja roba, usluga, kapitala, poslovnog nastana i ljudi na europskom tržištu. Taj sustav počiva na pravu, na ugovorima o funkcioniranju EU i ugovora o EU kao temeljnim pravnim aktima i propisima koji reguliraju tko što može i tko što ne može. Tu imamo jasnu podjelu nadležnosti, to vidim da nekima nije jasno. Znači kad govorimo o Europskoj komisiji, Europska komisija je tijelo koje ima svoje nadležnosti i svoje mjesto u sustavu EU. S njima mogu postojati formalni i neformalni razgovori, ali kada dođe do onoga što oni mogu ili ne mogu tu su stvari jasno određene propisima. Jer spominjao se Piranski zaljev i granični spor i tu se govorilo kako nas EU prisiljava na nešto, Komisija nas prisiljava, tužit će nas, neće nas tužiti itd. Primjerice jedna država može tužiti drugu državu za povredu prava EU. Svatko tko nešto zna o pravu EU će reći da pitanje bilateralnih graničnih sporova ne spada u acquis comunitare u nadležnosti EU i u korpus pravnih propisa što EU regulira. A EU po načelu dodijeljenih ovlasti ne može ići dalje od onoga što, onih nadležnosti koje su države članice prenijele. Drugi način je da to napravi Europska komisija koja neće sigurno ići izvan svojih nadležnosti, a treća je nadležnost koja proizlazi iz članka 273. Međutim, kao što je i predsjednik Europskog suda Kun Lenards već rekao to je moguće samo ako su države članice postigle sporazum da takvu nadležnost dodijele Europskom sudu. To znači da bi tu Hrvatska morala pristati na to. Znači ne postoji način na koji Slovenija ili netko drugi može prisiliti Hrvatsku putem institucije EU da tu popusti, da svoj teritorij ili nešto slično. I to je jako bitno da hrvatska javnost zna. A mislim da se tu širi dosta dezinformacija oko toga. Naravno to ne znači da teoretski neka država možda ne može pokrenuti neki postupak, ali mislim da je dosta jasno kako će takav postupak završiti. Druga stvar koju bih istaknuo je što se tiče uloge i mogućnosti Hrvatske unutar EU kad se govori o EU kao cjelini. Opet EU kao cjelina ne postoji, Hrvatska je dio EU. Hrvatska sudjeluje, predsjednik Vlade sudjeluje u Europskom vijeću, a Europsko vijeće je institucija koja donosi široke političke odluke koje se onda kroz zakonodavna tijela prenose u pravnu regulativu EU koju države članice moraju implementirati. Zakonodavna tijela EU su Vijeće koje se kolokvijalno zove Vijeće EU odnosno Vijeće ministara i Europski parlament. Međutim, ono što bih istaknuo je ako pogledate ulogu država članica u Europskom parlamentu i Vijeću vidjet ćete da su i dan danas još uvijek male države nadzastupljene u odnosu na velike države.

Znači EU ima institucionalne pravne mehanizme kako bi se i male države članice mogle na neki način uvjetno rečeno zaštititi i štititi svoje interese. Što se tiče samog načina odlučivanja vrlo rijetko postoji jasna podjela tipa na znam velike države na jednu stranu, male države na drugu stranu. Ja sam radio analizu za jednu konferenciju na Pravnom fakultetu koja je pokazala da su razlike između država na potpuno drugim temeljima, potpuno drugim razlozima. Ponekad ovisno o interesima neke druge države članice glasaju s drugima itd. A tu se, znači nisu stvari crno bijele i ne mogu se na taj način postavljati. Isto tako neki političari europski koje euroskeptici percipiraju kao isto tako euro skeptične, kako su protiv EU, kako su za nacionalnu suverenost što vjerojatno i jesu su pozivali pred referendumom o BREXIT-u britanska glasače da ostanu u EU. Recimo to je jedna stvar koja se rijetko spominje. Zato što te države članice gledaju EU kao mehanizam kroz koji se može zaštititi svoj interes ali onda morate znati na koji način to postići a to nije galama u Saboru. Na kraju što ste tiče državnih potpora koje ste spomenuli odnosno koje ste posredno spomenuli, temelj europske ekonomske zajednice od početka pa onda i EU-a je zajedničko tržište, to smo već rekli. To zajedničko tržište ako nešto ne može tolerirati, to je protekcionizam i državne potpore. Zato što državne potpore nekima daju određene mogućnosti koje bi se mogle bolje iskoristiti gospodarski, ekonomski, na nekom drugom mjestu. Naravno, postoji mogućnost da se i opravdanja kada je to u određenom javnom interesu, kada je to radi regionalnog razvoja itd., postoji i to je predviđeno propisima, ali zato postoji sustav koji je razrađen, radi kojega država članica takve stvari mora notificirati EU-u, Europskoj komisiji i od nje dobiti adekvatno odobrenje za to. I to su sve stvari koje imaju svoju logiku, svoj razlog zašto postoje i normalno je da funkcioniraju i normalno je da postoje i funkcioniraju već praktički 60 godina. i to je ono što je bitno za naglasiti da bismo o ovim temama raspravljali, moramo poznavati tematiku, znači dovoljno reći mi smo protiv svega nego moramo znati kako unutar okvira koji postoji možemo zaštititi naše interese. Znači kako možemo opravdati neke stvari koje radimo, gdje odstupamo možda od nekih pravila ali ih možemo opravdati nekim drugim.

I na vaše izlaganje imamo replike, prvo poštovanog zastupnika Branimira Bunjca. Hvala lijepa uvaženi zastupniče Sokol, što ste nam malo govorili o povijesti. Ali gledajte ako ćemo govoriti o povijesti, idemo se vratiti onda 1200 godina unazad, kad je postojala jedna država kao što je bila Franačka koja je začudo imala slične granice kao i današnja EU koja je došla pokoravati Hrvatsku. U ono vrijeme imali ste dvije Hrvatske, Panonsku i Dalmatinsku. Dalmatinska Hrvatska stala je na strnu Franaka, Ljudevit Posavski se htio boriti, izgubio je glavu u toj borbi. Znači imamo dvije struje, kojoj struji vi pripadate? Ja pretpostavljam da vi pripadate onoj borbenoj struji, dakle struji dalmatinske Hrvatske. Mi ovdje u Živom zidu pripadamo struji Ljudevita Posavskog, mi smo za borbu i otpor. Ali pogledajte, vi ćete reći ok, imamo dvije strane, dvije Hrvatske, možemo čak tako reći i čak dandanas, ali pogledajte u udžbenike povijesti, tko je prikazan kao pozitivac? Borna ili Ljudevit Posavski? Tko je prikazan kao pozitivac u 19. stoljeću, Ladislav Pejačević ili Ante Starčević? Zašto nemamo ovdje kip Levina Raucha? Zato što su oni govorili Hrvatska ne može sama, Hrvatska je premala, mora se pokoriti stranim utjecajima, moramo poslušati Mađare, Austrijance, Nijemce, ne znam koga. E vidite mvi ćete možda sad isto kao i onaj Levin Rauch i Ladislav Pejačević imati neku korist ali povijest će vas presuditi, povijest će drukčije vrednovati ovo što vi sada radite i to je zaista borba koja traje cijelo vrijeme ali morate biti svjesni da u budućnosti jednom pa kad god taj dan bude, Hrvatska će doista biti suverena i samostalna zemlja. I mi kako god bili mali i koliko god vama idemo na živce, mi svo vjesnici te Hrvatske. Hvala lijepo na ovoj replici koja je uistinu usko vezana o održanim sastancima Europskog vijeća u 2017. godini pa će odgovoriti na to poštovani zastupnik Sokol. Pa evo kažem i meni je žao što zapravo nisam mogao iznijeti raspravu kako sam inicijalno htio o samoj temi ali mislim da je bitno i objasniti širi kontekst. Znači Hrvatska je i dalje unutar EU-a neovisna država. S druge strane niti jedna država nije apsolutno neovisna, vi nikad niste neovisni, vi uvijek ovisite o drugima na ovaj ili onaj način, gospodarski, pogotovo ako ste malo gospodarsko koje ne može živjet bez slobodne trgovine, geopolitički, prometno, energetski, na svaki drugi način. Znači ovisite o druga htjeli vi to ili ne. ako pogledate kako bi Hrvatska u položaju bila, je li Hrvatska bila više neovisna prije nego je ušla u EU ili poslije? Ja bi rekao da je naša politička situacija i pravna i sva druga bila puno teža i puno su bili de facto manje suvereni dok nismo bili u EU-u, nego sad kad smo tu i kad možemo iskoristiti naš položaj u sustavu odlučivanja da u tom odlučivanju sudjelujemo. Imate primjer malih država koje jako dobro znaju zaštititi svoje interese i tu EU pruža mehanizme. Primjerice korporativno oporezivanje.

Neke male poput Irske ili Luksemburga već godinama onemogućavaju ujednačavanje poreznih propisa u jednom segmentu koji njima odgovara. Ne govorim je li to dobro ili nije, ne ulazim u to ali hoću reći vi kad sudjelujete u procesu odlučivanja kad možete i kroz lobiranje i kroz sastanke, zato je dobro da imamo ovaj izvještaj o sastancima Europskog vijeća, kad možete

Uvaženi zastupniče, vi ste rekli slijedeću misao, vi ste rekli da u EU-u postoji jedinstveno tržište, ali što za vas znači jedinstveno tržište? To vam je otprilike ovako. Neko brodogradilište u Irskoj ima PDV od recimo 10% ili 12% a brodogradilište u Hrvatskoj ima PDV 25%. koje brodogradilište će imati povoljniju cijenu za krajnjeg kupca? Evo ja vas slušam, mudro pitanje. Evo vam drugi primjer. Brodogradilište u Irskoj imat će kamatu 2% na kredit, a pogledajte kakvu kamatu dobiva odnosno nude Uljaniku čak i uz državno jamstvo. U Irskoj ne mora država jamčiti privatnim firmama za kredite. Jeste li se pitali o tome pitanju? Niste. Evo vam milijun drugih primjera koji vam pokazuju da male države ne mogu ići u jedinstveno tržište sa velikim igračima bez da bude izmasakrirana njihova ekonomija, a pogotovo poljoprivreda. A vi ste nas iz HDZ-a uvjeravali u suprotno da mogu, da kad uđemo u EU ne da će poljoprivrednici ostati bez domaćeg tržišta, nego ste govorili laž da će se otvoriti tržište od pola milijarde ljudi gdje ćemo mi biti konkurentni i izvoziti. To je vama politika slobodnog tržišta. I što je ona dovela Hrvatskoj? Masovni uvoz hrane i masovnu propast sela i uništavanje i nestanak sela. To je ta politika jedinstvenog tržišta. I još jedna stvar, neke zemlje imaju aprecirani tečaj, neke deprecirani. Znači opet imamo raspravu koja s činjenicama nema puno veze, no idemo redom. Kad je Hrvatska imala veće kamate pri ulasku u EU ili poslije? … [[Upadica Pernar, ne razumije se.]] Znači ako mi pratimo gospodarski rast i razvoj Hrvatske vidjet ćemo da su upravo pozitivni efekti ulaska u EU, znači otvaranje tržišta i jačanje izvoza doveli do gospodarskog rasta koji opet dovode do poboljšanja kreditnog rejtinga uz naravno sve aktivnosti Vlade koji su doveli do manje kamate. Upravo i to i upravo ovo što ste vi htjeli pokazati na jednu stranu, zapravo ste pokazali upravo suprotno da to zajedničko tržište EU uz državu koja zna kako na njemu postupati može dovesti i do manjih kamata i do rasta izvoza i do gospodarskog rasta i do prvi put praktički u povijesti samostalne Hrvatske suficitira državnog proračuna. To su jednostavno brojke i te brojke se ne mogu poništiti. Druga stvar, kad govorimo o tome što je donijela EU vi ste se između ostalog i neki članovi vašeg kluba su jako puno svog političkog djelovanja posvetili zaštiti potrošača. Znate li vi da su upravo propisi o zaštiti potrošača došli od EU. Znači to je upravo jedna od onih inicijativa koja je krenula sa razine EU koju su onda države članice morale implementirati kroz svoje zakonodavstvo. Znači opet, stvari nisu crno bijele, stvari nisu tako jednostavne kako ih vi hoćete prikazati. Ali ono što je bitno kad govorimo o nekim stvarima poput gospodarskom rastu, razvoju, kamatama, znači kretanju kamatnih stopa, kreditnog rejtinga barem naučite neke elementarne činjenice prije nego što raspravljate u Saboru.

Čak u vašem govoru je doslovno došlo da smo mi jači od Njemačke, proporcionalno ste vi rekli ali to ostavlja dojam u javnosti da smo jači od Njemačke.

To je protuustavno, mi smo kršili Ustav. I ne treba biti tako ingord i podcjenjivati ljude koji govore ono što nije dobro u EU i ono što ne valja. Jer mi moramo vidjeti te činjenice kakvo je stanje u poljoprivredi. Govorimo o sigurnosti 2/3 Hrvatske prazne, farme prazne, Slavonija prazna, Dalmatinska zagora, Gorski kotar, Ravni kotar. To je činjenica. Mi govorimo o obećanjima kad se ulazilo u EU, predpristupalo da je u ovome Parlamentu jednoglasno se glasalo za ulazak EU, ali nije bio takvi stav birača svih i nije ih izašlo više od 30% birača ukupno.

Hoćete prominiti šahtu sa jedne strane ceste ili druge. Ovdje u ključnoj odluci se nije raspravljalo kako treba, ulasku u EU. I vi govorite o suverenosti, o neovisnosti.

Pa evo kolega Bulj, evo samo par stvar. Što se tiče tog mita da neke države o svemu odlučuju u EU, gledajte neke države su u međunarodnim odnosima jače od nekih drugih. Neke su veće, bogatije, to je tako i to će uvijek biti tako formalno ili neformalno. Međutim, ako imate jedan pravni sustav koji djeluje po nekim pravilima, onda ipak stvari nisu potpuno ko je jači taj kvači.

Od ovih preostalih 20% Njemačka je češće na strani da je preglasana nego što je recimo neka druga zemlja poput Italije ili Španjolske. Znači nisu stvari tako jednostavne, to ovisi o puno koalicija, puno međudržavnih odnosa itd. Znači nemojmo stvari pojednostavljivati kada tome jednostavno nije mjesto. Što se tiče samog referenduma, znači Ustav je promijenjen, Ustav glasi tako kako glasi. U praksi jako bi bilo teško realizirati onu potrebu da se postigne većina od svih glasača između ostalog zato što su pogotovo tada birački popisi bili u stanju u kojem su bili, tako da i taj broj je bio na žalost prenapuhan i to svi znamo i nakon toga su poduzete mjere da se taj broj smanji. Tako da je ovo bliže vjerojatno realnosti nego što bi bilo da se išlo prema biračkim popisima koji nisu bili jednostavno korespondirali sa stvarnošću. Što se tiče rasprave, meni je jako žao da kad je bila rasprava, znam jer sam i sam organizirao neke tribine na tu temu upravo strana koja je bila protiv EU nije našla niti jedan suvisao argument protiv EU. Mogla je naći neke, ali ono što se je govorilo je pokazalo opet nedovoljnu razinu informiranosti, stvari koje jednostavno ne stoje poput toga da će stranci moći kupovati hrvatske nekretnine, a oni su to imali pravo 2009. I sad će u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e 5 minuta govoriti poštovani zastupnik Ivan Pernar. Uvažene kolege iz HDZ-a, vidim da ste jako zagriženi za projekt EU, i stoga i optužujete nas da selektivno ili neistinito informiramo javnost. Informacije radi, pročitati ću vam istinite podatke, ovu su podaci, pazite ovo za 2015.g. Znači stari su, ajmo reći 2 i više godina. Pad proizvodnje govedine u Hrvatskoj, 10%, svinjskog mesa 24%, mlijeka pad 15% A znate što je dalje? Uvoz govedine, iz EU u Hrvatsku, porastao je preko 100% Ista stvar je sa svinjetinom, ista stvar vam je sa proizvodnjom mlijeka. Da vam kažem kakva je situacija u proizvodnji mlijeka. Takva, da je propalo 70% proizvođača od ulaska u EU. Jel znate možda da muzne krave idu u klaonice, jer se u Hrvatskoj ne isplati proizvodnja mlijeka? Ali u Hrvatskoj se troši mlijeko. Znači nije to da je nestalo tržište mlijeka, nego su nestali proizvođači mlijeka, jer ne mogu konkurirati uvozno mlijeko. Jel vi znate što znači slobodno tržište za našu mljekarsku industriju? Jel ste svjesni, jeste razmišljali ikada o tome? Jeste se pitali? I znate što ću vam reći? Mljekar Ivan Hadžasija kraj Bjelovara, on se … [[Govornik se ne razumije.]] vi pričate o jeftinim kreditima. On je uzeo te kredite na koje ste ga vi kao Ministarstvo nagovarali, poljoprivrede, i onda kad je shvatio da ih neće moći vratiti, da je sustav neodrživ, raznio se bombom. A vi ovdje sa 17 ili 14,5 tisuća kuna plaće tvrdite da je ulazak u EU, doveo nama dobro. Kome je doveo dobro? 11 birokrata u Bruxellesu koje primaju plaće 5000 eura, njima da. Ali, hrvatskom seljaku ne, ja ne znam, u kojoj stvarnosti vi živite. Jel vi možda znate, jel vi možda znate, da su mljekari, ne pred slomom, oni su slomljeni. Jel vi vidite da autobusi mladih ljudi iz Slavonije odlaze. Jel vi shvaćate da poljoprivreda nestaje kao grana? Jeste vi toga svjesni gospoda iz HDZ-a? Vi ne shvaćate da je ključni razvojni faktor od svih, znate koji? Tečajna politika, to svi znate, to zna premjer Plenković, a zna i ministar Marić, financija. I vi znate, da ako je kuna precijenjena 20% automatizmom da je valuta u drugim zemljama podcijenjena njena vrijednost i ako je razlika samo na tečaju 20%, ako mi učinimo svoje proizvode 20% skupljima nego bi trebali, kroz aplicirani tečaj, a druga članica EU 20% ga deprecira, pa automatski je to mlijeko iz Francuske jeftinije nego ono iz Hrvatske, ali vama to nije jasno. Jer vi ne shvaćate da EU, traži od nas da vodimo tečajnu politiku u kojoj je HNB mjenjačnica, u kojoj je kuna bon za eure. I vi kažete smanjene su kamate, pa to su govorili Grcima da su smanjene kamate. I što? Provodi se katastrofalna monetarna politika, a o suficitu proračuna, pa to vam je kolega Bunjac rekao, znate kako vi radite projekcije. Ako je višak u proračunu, čemu 3 g. zaduženje novo za 170 milijardi kuna. Pa čemu ta zaduženja ako imamo višak. Znate koja je vaša luđačka logika, sljedeća. Vi, ajmo reći da ste fizička osoba, imate rate kredita za platiti, imate računa z struju. Vi ne platite rate kredita i za struju, za tekući mjesec i kažete ja sam ovaj mjesec u plusu. To je vaša logika. Imate 7, 8 milijardi kuna dugova u zdravstvu, vi kažete ja ih neću platiti ove godine. Reći ćete ja imam plus u proračunu. Pa mogao je tako Ivica Todorić, pa on je tako objašnjavao, isto ko i vi. Jednostavno nije plaćao svoje obveze i govorio je da odlučno posluje. Pa to je vaša politika u HDZ-u, natovarit ćete ovoj državi dug, rasprodati ćete sve živo i neživo i još ćete se hvaliti. Još će reći vaš premjer, smanjio sam nezaposlenost. Pa koga vi zavaravate ljudi božji. Znate svi da niste povećali broj zaposlenih, nego je broj nezaposlenih pao je r su ljudi pobjegli iz države. To je vaša politika, to su vaši rezultati. Nestanak Slavonije, upropaštavanje brodogradilišta, Kraljevicu ste već zatvorili. Zatvoriti ćete sada i Uljanik, a idući na redi je Treći Maj, jer mu u ovoj godini prestaju dolaziti potpore.

Kolega Pernar, evo, ne znam koji put slušao vaše teorije o kreditima i o svemu ostalome. Najprije ispravak, znači nije zatvoreno brodogradilište Kraljevica, upravo baš gradi … [[Govornik se ne razumije.]] trajekt za Rapsku plovidbu, tako da imaju posla i raditi će i dalje. Vrlo vrijedni ljudi i ne govorite neistinu. Drugo što se tiče kredita, pa evo, kolega Bunjac je pored vas. Možete li na njemu isprobati vašu teoriju o neotplativosti kredita? Zašto ljudima govorite da ne trebaju vraćati kredite, a kolega Bunjac, recimo ima ih nekoliko, neću reći koliko, i uredno ih mora vraćati. Zašto ih mora vraćati, ako su neotplativi? Pa naravno da kredit moraš vratiti. Gdje si otišao po njega? U banku. Nisi ga uzeo na Dolcu, na tržnici, nego u banci. Zašto si išao u banku, a ne volite toliko tu banku? Čemu je bila ta potreba? Pa budite iskreni, živite to što govorite. A ne kažete narodu, ne trebate vraćati kredite, država, ne treba vraćati kredite, idemo svi van, iz EU idemo van, ništa ne trebate vraćati. Zbog čega to govorite? Pa budite ozbiljni. To je vaš dio koji vam fali, ljudi vas ne shvaćaju ozbiljno jer ne živite tako. Ako netko ima kredite mora ih vraćati. Naravno da ima problema u tome, ali budite iskreni i kažite, ja u Živom zidu imam toliko kredita i vraćam ih. Zašto to ne kažete? Jel vam to ne paše. Evo dajte njemu tu teoriju provedite na njemu na kolegi Bunjcu pa onda to možete probati na nekim drugim ljudima. Nemojte ljudima lagati i uvjeravati ih u nešto što ni sami ne vjerujete i ponašate se sasvim drugačije. Evo to sam imao potrebu reći nakon puno vaših teorija ovdje bez ikakvih zlih namjera. Ali evo objasnite to. Što vi mislite o tome zašto on treba vraćati kredite, a oni su neotplativi?

Tako možete vi sva brodogradilišta svest na broj zaposlenih od 150 ljudi i reći da sva brodogradilišta rade. Što se tiče neotplativosti kredita, nije pitanje neotplativosti kredita može li ga kolega Bunjac kao saborski zastupnik plaćati nego je pitanje teoretske neotplativosti kredita zato jer banke daju samo glavnice kredita, a ne i novac za otplatu kamate. Znači kada kažem da krediti nisu otplativi, to kažem na makro razini, to znači da država RH ne može vratiti kredite, da brodogradilišta ne mogu vratiti kredite, da autoceste ne mogu vratiti kredite, da željeznice ne mogu vratiti kredite, da Agrokor 40 milijardi kredita ne može vratiti. A što ćete vi reći, vi ćete reći ma pusti Pernar sve to nađete pet slučaja ljudi koji u Hrvatskoj vraćaju kredite i onda na osnovu pojedinačnog slučaja izvlačite opći zaključak da su krediti otplativi, iako je jasno da u globalu nisu otplativi, ali da su ponekad u pojedinim slučajevima otplativi. Ali budući da vi zagovarate otplatu kredita i tvrdite da su oni otplativi i da se to može vratiti, pozivam vas da date savjet radnicima Uljanika koji nisu dobili plaće, kojima su banke počele sjedati s blokadama na račun kako da oni podmire svoje rate kredite, njima objašnjavajte da su krediti otplativi, njima lijepo to objasniti, onda ćete shvatiti da ne mogu se krediti vratiti u globalu i da treba mijenjati monetarni sustav i da HNB mora prestati biti mjenjačnica.

Kolege zastupnici i zastupnice, uvaženi premijeru. Praksa je dobra i ono što se kaže triba pohvaliti ono što je dobro, znači ipak raspravljamo o ovoj temi. Međutim treba čuti i druga mišljenja. Nije EU sveta krava, treba čuti glas i onih koji ne misle onako kako misle vladajući ili suprotno od vladajućih ili isto. Međutim, što Hrvatska sudjeluje solidarno u pomoć Africi oko azilanata to je pozitivno, međutim naše građane trenutno više zanima naš strateški ciljevi, a to su poljoprivreda u kakvom je stanju trenutno hrvatska poljoprivreda. To je uloga premijeru Plenkoviću da se izborimo za naše poljoprivrednike. Činjenica je da manje proizvodimo, evo što se tiče samo mljekarske proizvodnje 70% manje proizvodimo nego dok nismo bili u EU, to su činjenice.

Rezultati nisu dobri od kada smo ušli u EU, to je činjenica. Vidimo koliko imamo manje stanovnika u Hrvatskoj, vidimo da više uplaćivamo članarine novca u EU nego što se vraća. I ne smijemo biti kritični poglavito vi premijeru u par navrata ste bili kritični prema ljudima koji nemaju isti stav u EU kao vi. Zašto bi imali svi ljudi isti stav o EU, o Vijeću Europe kao što imate vi ili bilo tko drugi? Činjenica je da dvije trećine Hrvatske je iselilo doslovno iselilo. Vjerujem da svi zajedno možemo doprinijeti da se zaustavi iseljavanje, vjerujem da možemo sačuvati brodogradnju, da novac koji država subvencionira za brodogradnju da se grade brodovi, da sačuvamo te ljude da ne odlaze u Aziju, u Afriku, u Irsku. To je naša misija nas koje je narod birao da budemo njihovi predstavnici i vas kao izvršne vlasti. Kada se samo sjetim jednoga pisma samo da revizija bude, pisma činovnika iz EU, samo da revizija uđe u HNB, dobili smo nekakav prigovor nekog europskog činovnika. Čak i tu nismo spremni prihvatiti zakon RH. Očekujem od premijera, od svih ministara da štite interese RH, a EU kao što sam rekao nije sveta krava. Hrvatska ne smije biti njihova prodavaonica njihovih loših proizvoda, Hrvatska mora biti proizvođač na tome tržištu EU prodavati svoje proizvode. Nažalost nije tako. Ali vjerujem da u Hrvatskoj to može biti tako. Nije problem u farme vratiti stoku, tko će je čuvati to je problem, tko će se brinuti. Nemamo djece, nemamo dječjega plaća, kako u mojoj Dalmatinskoj zagori, tako u Gorskom Kotaru, ravnim kotarima, nema života. je problem. Govorite o sigurnosti sa EU, govoriti o bilo čemu, ako imamo teritorij bez ljudi, ako imam 2/3 Hrvatske prazne, ta EU ne radi u interesu hrvatskoga naroda.

Uvaženi kolega Bulj, savršeno ste ukazali na problem, ulaskom u EU, odnosno, nakon ulaska u EU, Hrvatska je izgubila 300000 stanovnika. Broj zaposlenih je manji, nego je bio. Poskupile su sve režije, poskupile su autoceste, poskupile su, brodarina je poskupila, ljudima koji se voze trajektima. Sve je poskupilo. PDV nam je rekordnih 25% To su uspjesi HDZ-a, Slavonija se masovno napušta, radnici Uljanika, daju otkaze i odlaze van raditi, jer ne žele raditi bez plaće. To vas dame i gospodo ne zanima. Vaš plan koji ima HDZ, nije plan u smislu razvoja ove zemlje, nije u smislu razvoja sela i seljaka, nije u smjeru razvoja industrije, nije u smjeru razvoja turizma, vi gurate projekte od kojih nema koristi, vi vodite politiku od kojih imamo samo štete. To je vaš rezultat vaše politike. Na vojnom misiju u Afganistanu, potrošeno je 2 milijarde kuna do sada. Što smo mi u Hrvatskoj mogli napraviti za taj novac? Čuda. Ali, vas to ne znaima. Jednostavno, što se vama kaže, to vi radite. Vi govorite o jedinstvenom tržištu o otplatljivosti kredita itd. Kakvo jedinstveno tržište, kakvo otplativost kredita? Naša država RH, nije u stanju vratiti niti jedan jedini kredit, bez uzimanja novog kredita. Jeste vi svjesni što to znači? Vodite politiku beskonačnog zaduživanja i vraćanja kredita, uzimanjem novih kredita, kao što je vodio Ivica Todorić i tu nam mažete oći nižim kamatama. Ako je ta politika tako dobra kao što tvrdite, čemu onda privatizacija HEP-a, čemu privatizacija autocesta, čemu uvođenje poreza na nekretnine dame i gospodo?

Hvala lijepo predsjedniče. Poslovnik, evo na ovo što ste rekli, poslovnik se ne smije mijenjati, da bi se zabranilo govoriti u Parlamentu, ovdje su narodni zastupnici, niti po naređenju Andreja Plenkovića, niti po naređenju vašem. Narodni zastupnik ima iznositi svoj stav, imate poslvnik, kojim se poštivate, ali ne, kao što je vaša namjera da nam zabranite govoriti, e to nećete.

Kad vi možete koristiti, mogu i ja koristiti [[Upadica Reiner: Ne možete.]] Gospodine Pernar, činjenica je da vi kao zastupnik iznosite svoje stavove na svoj način, kao što iznosite, izabrani ste u ovaj Parlament, smatram da Hrvatska ne smije voditi ni rusku, ni američku politiku, nego hrvatsku politiku. To je ono što trebamo raditi. I to je naša obaveza sveta. Ovo je Hrvatski dom, gdje su nam ljudi dali svoje povjerenje i moramo se boriti mi ovdje u Parlamentu, premjer se boriti u Vijeću Europe, naši parlamentarci u Europskom parlamentu, a što se tiče EU, u pravu ste. Od kad smo ušli u EU, gori su rezultati, po svim pitanjima, a najbolnija je demografska slika. To je činjenica od ulaska u EU, mi smo izgubili na 100 tisuća mladih ljudi. I jedino što jesmo, to smo tržište loših proizvoda, poglavito prehrambenih, iz EU a u Hrvatskoj izumire poljoprivreda, industrija, sve što je ono bitno za razvoj.

Izvolite. Zahvaljujem na današnjoj raspravi, mislim da smo uspjeli prokomentirati u ovih nekoliko sati, ključne točke, koje su bile na dnevnom redu Europskoga vijeća u 2017. g., zahvaljujem svima na sadržajnoj raspravi, pa i našim kolegama iz Mosta, tzv. IGP suvremenistima, našim prijateljima iz Živog zida, koji se pokazuju nasljednicima Ljudevita Posavskoga, a ne bi plaćali nikakve dugove, izašli bi iz EU i uputili vjerojatno mornaricu u Savudrijsku valu. Imati ćemo prigode o svim temama. Time zaključujem raspravu, a glasovati ćemo kad se steknu uvjeti.